Dobro jutro.

Hvala. Uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. U ime kluba Živog zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od deseti minuta kako bi progovorili o nezakonitostima u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga.

Hvala.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika tražio je stanku kako bi ukazao na potpuno neprihvatljiv odnos hrvatske Vlade prema vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima a potaknuti najnovijim slučajem bagateliziranja i omalovažavanja jedne geste koju je učinio profesor Ivan Đikći, jedan od najuglednijih ako ne i najugledniji hrvatski znanstvenik koji radi u inozemstvu a koji je do jučer radio i Hrvatskoj jer posljedice takvoga bagateliziranja, takvoga odnosa prema želji da se Domovini pomogne mogu biti vrlo, vrlo ozbiljne. Posljedice možemo vidjeti već sada ali definitivno odražavaju se na ukupnu sliku ako hoćete i ugled RH u svijetu, u znanstvenim krugovima njenog odnosa prema znanosti, znanju, izvrsnosti, razvoju kritičnoga uma. Tome suprotstavljamo nažalost toleranciju mediokriteta, osrednjosti, želju da budemo društvo koje stagnira a ne ono koje napreduje. Mi nemamo tisuće i tisuće znanstvenika i stručnjaka koji žive u inozemstvu a koji žele aktivno pomoći Republici Hrvatskoj, svojoj domovini onim granama djelatnosti kojima se bave ali i u opće društvenom smislu u jačanju njenoga, s jedne strane znanstvenog, gospodarskog, političkog integriteta a onda i njene budućnosti i ugleda. Imamo ih na desetine ali što radimo? Što radimo da bismo očuvali poveznicu s njima, da bismo slušali što kaže njihovo iskustvo i znanje, komparativno nasloženo, naslojeno, nataloženo, zbog desetina godina, desetina projekata, pa ako hoćete i desetina nagrada koje su zaslužili. Ova Vlada koju mi iz HNS-a nazivamo Titanik vladom, doista unatoč svim upozorenjima ide od sante do sante. Pa čega god se uhvatimo i oko čega god možemo razgovarati zapravo vidimo da se ne obazire niti na upozorenja niti na dobronamjerne kritike pa i prijedloge nego ide jednim svojim putem koji nema mnogo veze ni sa logikom, pa rekao bi ni politikom zdravog razuma koju bi valjala i trebala promicati svaka Vlada pa i ova. Nažalost slučaj u kojemu je profesor Đikić otvorenim protestom najavio da prekida svoj znanstveni rad u Hrvatskoj, znanstveni rad u kojega je ulagao i vlastiti novac kako bi sveučilištu u Splitu pomogao da se razvija kao centar izvrsnosti i kao prostor gdje će se regrutirati novi mladi znanstvenici kojima valja otvoriti prozor novih istraživanja i novih uspjeha. Dakle ta gesta dočekana je od premijera jednim posprdnim komentarom da on eto nije za to kriv, da je ovo slobodna zemlja, da mu je žao zbog toga ali da je ovo slobodna zemlja iz koje može otići tko god želi, kome god ovdje nije dobro. Da, mi smo ušli u Europsku uniju kako bismo osjetili blagodat Europe bez granica i slobodu kretanja ljudi, kapitala ali ne u ovome smislu da tjeramo ljude od sebe nego da ih privlačimo. Koja je to poruka mladim ljudima u Hrvatskoj a desetine tisuća odlaze? To je poruka ovdje nema prostora za vas ako želite kritički razmišljati, aktivno sudjelovati, tražiti svoje mjesto pod suncem i zahtijevati da vam se omoguće uvjeti za rad i život. Ova Vlada je deklarirala da će učiniti sve, ako se sjećate u predizbornoj kampanji je bilo govoreno da je jedan od ključnih problema kojemu će se suprotstaviti ova Vlada odljev ljudi iz Hrvatske, odljev mladih ljudi, da će se na sve moguće načine i svim politikama pokušati zaustaviti njihov odlazak osobito onih koji vrijede jer su se dodatno obrazovali, jer su uložili pola života u obrazovanje jer vjeruju da ovdje imaju šansu, te šanse nemaju. Nakon toga što smo najuglednijeg hrvatskog znanstvenika naputili da ide kuda god hoće ako mu ovdje nije dobro nitko od tih mladih ljudi više neće ovu Vladu shvaćati kao dobronamjernu i onu koja gradi njegovu budućnost. Nažalost, trendovi iseljavanja biti će sve gori a na nama je dobro zapitamo što radimo i kakve poruke šaljemo.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Poštovani kolega Beus je govoreći prije mene ukazao na jedan ozbiljan problem vjerodostojnosti predsjednika Vlade i Vlade RH koji se tiče odnosa prema znanosti. Da je to jedini problem u ovoj zemlji ja bih bio sretan jer je to problem koji se vrlo lako može riješiti jednom odlukom, odlukom koja se tiče jednog ministra u Vladi RH, međutim vidjeli smo kako je glasovanje po tom pitanju prošlo proteklog tjedna. Međutim, ja ću govoriti o jednom drugom pitanju vjerodostojnosti a odnosi se na postupanje ministara u Vladi RH, posebno jednog od potpredsjednika koji svojim djelovanjem opasno dovoditi u pitanje vjerodostojnost i autoritet predsjednika Vlade RH. Vidim da se mnogi od vas pitaju na koji je to način pa ću to i pojasniti. Prije točno četiri mjeseca na dan konstituiranja Hrvatskog sabora sa ovog mjesta tada zastupnik, a danas predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Plenković govoreći o Zakonu o Vladi rekao je sljedeće: „Uređuje se i pitanje položaja savjetnika koji će se imenovati pazite sad iz reda državnih službenika, te će se na njih primjenjivati propisi o zapošljavanju, te pravima i obvezama državnih službenika. Intencije ove izmjene zakona je profesionalizacija i depolitizacija državne službe. To je poručio budući premijer. Dodao je da će se i smanjiti broj državnih dužnosnika, pa smo onda uveli državne tajnike umjesto zamjenika ministara i povećali ih. Ali u ova četiri mjeseca dogodile su se određene promjene koje opasno dovode u pitanje ima li predsjednik Vlade ikakav autoritet nad ministrima. Kao što smo mogli posljednjih dana čitati u novinama, a to možemo i danas ministri su se raspojasali. Svatko od njih uzima ponekog savjetnika, svatko. Da li ti savjetnici dolaze iz reda državnih službenika kao što je to najavio premijer? Ti savjetnici dolaze sa strane u pravilu ne zbog svoje stručnosti već zbog toga štos se moraju platiti određene političke cijene. A koji je primjer najgori?

Radi se o imenovanju gospodina Ilčića, pazite gospodina Ilčića vrsnog stručnjaka za vanjske poslove i europske integracije. Državnog službenika Ne. Zaposlenika jedne javne ustanove koji će pored svoje redovne plaće u toj javnoj ustanovi primati i naknadu za posebnog savjetnika, a na temelju podataka koji su javno dostupni, primanja ukupna, mjesečna gospodina Ilčića biti će u rangu onih potpredsjednika Vlade kojeg savjetuje, daleko veća od primanja saborskog zastupnika koja je imao dok je sjedio u ovim klupama. Međutim, zapošljavanje gospodina Ilčića kao savjetnika u Ministarstvu vanjskih poslova ima dodatnu, posebnu konotaciju. Ministarstvo vanjskih poslova predstavlja Republiku Hrvatsku kako unutar EU, tako i kada ministar predstavlja svoju zemlju na bilateralnim sastancima primjerice kada putuje u Kuvajt, primjerice kada putuje u Katar, Bosnu i Hercegovinu itd. A što govori njegov savjetnik? Pa njegov savjetnik primjerice govori o tome da je Hrvatsku trebalo ograditi bodljikavom žicom jer se Muslimani i Hrvati razlikuju. Njegov savjetnik, savjetnik ministra vanjskih poslova smatra da Muslimani pripadnici islama nemaju iste radne navike kao i Hrvati kršćani. Ministar odnosno savjetnik ministra vanjskih poslova kaže da bi muškarac kada dođe doma s posla trebao čitati novine, a žena bi trebala opsluživati. Govori i dalje da mu homofobni stavovi u kurikulumu nisu strani i da on s njima nema problema. Kao oporbeni zastupnici ne možemo utjecati na toga koga će vladajući imenovati za svoje savjetnike, ne možemo. Ali na to možemo ukazivati. Imamo situaciju sa gospodinom Đikićem, imamo gospodina Barišića na naslovnicama i u stranicama međunarodnih znanstvenih revija, a sada i ovo.

Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Tema o kojoj ću ja govoriti danas jest regionalni trgovinski sporazum CETA. To je sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Kanade, a vezano za taj sporazum imao sam prošli tjedan i tiskovnu konferenciju. Taj sporazum je vrlo bitan u EU, međutim postavlja se pitanje, suštinsko pitanje zašto nema interesa samih medija za taj sporazum. Zašto zastupnici u Europskom parlamentu nisu uopće spominjali taj sporazum, tj. nisu informirali dovoljno hrvatsku javnost. Nakon moje tiskovne konferencije javlja se Ured za informiranje Europskog parlamenta u RH i on navodno demantira moje izjave i navodi pet linkova na internetu di je hrvatska javnost informirana o tom sporazumu slobodne trgovine CETA-e. Međutim, ako mi ne informiramo javnost kakva je onda to demokracija kada ljudi nemaju informacije da li oni mogu doći do nekih konstruktivnih odluka i zaključaka. Ne mogu. Ono što je bitno reći da ne samo da ne znaju hrvatski građani što je CETA nego ne zna ni dobar dio saborskih zastupnika što je CETA. A bitan problem jest taj što hrvatska sveučilišta nisu izradila uopće studiju, znači nisu izradili cost benefit analizu da vidimo koliko će Hrvatska zapravo imati koristi od tog trgovinskog sporazuma. Međutim u Kanadi je druga priča. Institut Vijeća Kanađana napravio je istraživanje. Radi se o studiji koju su izradili istraživači sa kanadskih sveučilišta, a koji tvrde da će sveobuhvatni gospodarski trgovinski sporazum CETA, dovesti do ne samo ekonomskih gubitaka već i povećanja nezaposlenosti i nejednakosti. Prema navodima autora studije Makroekonomske posljedice planiranog trgovinskog sporazuma između Kanade i EU su značajne, a one obuhvaćaju slabiji gospodarski rast, gubitak radnih mjesta, smanjenje plaća i poreznih prihoda. Jedan od njihovih zaključaka je također da do 2023. godine ugovor CETA dovest će do gubitka oko 230 tisuća radnih mjesta uglavnom u EU. Osim toga, očekuje se da će preusmjeriti trgovinu unutar Unije u korist Njemačke, Francuske i Italije, a na štetu drugih zemalja članica. Bitno je za reći da periferne zemlje eurozone i EU samo će produbiti problem svoje ne konkurentnosti. EU navodi da će sporazumom porasti trgovinska razmjena s Kanadom u visini od 26 milijardi eura, a Europska komisija je napravila studiju prema kojoj će porast BDP-a u EU narasti do najviše 0,08% BDP-a. Bitno je reći da se danas glasuje u Europskom parlamentu o CETA-i, a Europski odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja u Europskom parlamentu 1.12.2016. godine sugerirao zastupnicima u Europskom parlamentu da odbiju sporazum CETA jer će prema njihovom mišljenju doći do gubitka radnih mjesta i ekonomskog raslojavanja društva. Tu je isto i sustav investicijskih sudova, on bi trebao biti dio svih budućih trgovinskih sporazuma, znači nije tu samo pitanje CETA, tu je i TTIP i umjesto da od stranih investitora traži da prvo podižu tužbu na nacionalnim sudovima kao što moraju građani, komisija predlaže da strani investitori biraju između nacionalnog suda ili sustava investicijskih sudova. Logično je pretpostaviti da će investitori izabrati put na kojem će imati bolje šanse da dođu do najviše odštete.

Pa tako smo imali primjer Argentine koja je na odgovor na financijsku krizu 2001. godine zamrzila cijene struje i vode, te devalvirala valutu [[Upadica Reiner: Hvala.]] samo još trenutak, dobiva se više od 40 tužbi internacionalnih korporacija, te je osuđena.

Izvolite. Uvažene kolegice i kolege. Želim kratko govoriti o nezakonitostima u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga. U toj agenciji 2012. godine imenovana je za ravnateljicu Marija Hrebac, radi se o agenciji koja se nalazi na popisu tvrtki odnosno agencija od strateških interesa za RH. Prema primjedbama zaposlenika i djela medija, ravnateljica je na poslu odnosno u svojoj agenciji stvorila lošu, ne profesionalnu i neljudsku atmosferu koja je uzrokovala to da je dio zaposlenika dao otkaz, npr. šefica računovodstva, pravnik itd., jedan dio njih je otišao na bolovanje, a jedan dio njih je dobio otkaz među kojima se nalazi i sindikalni povjerenik i dvije spremačice pred mirovinom. Sindikalni povjerenik iako je dobio zabranu dolaska na svoje radno mjesto, već 14 mjeseci prima uredno plaću iako ništa ne radi. Prema Zakonu o sindikalnom povjereniku se otkaz ne može niti dati. Za one djelatnike koji su pod pritiskom i stresom uzeli bolovanje njima je ravnateljica poslala inspekciju da im provjerava bolovanje, a također je svojim vlastitim zaposlenicima prijetila odvjetnicima. Između ostaloga ravnateljica je bila dva puta osuđena za sukob interesa, jednom zbog toga što je istovremena bila u tijelima uprave u Croatia banci, jednom je bila u tijelima uprave u Sunčanom Hvaru i slijedom toga je čak privremeno nosila i nadimak kraljica sukoba interesa. Njezina uloga u sanaciji Jadranske banke također je bila upitna, a kao što znamo o Jadranskoj banci ovisi gotovo čitava Dalmacija. Ravnateljica dok dijeli otkaze svojim zaposlenicima istovremeno ima vrlo visoku plaću, ovo su službeni izvodi, a također i kartice odnosno izvodi sa službenih kartica Državne agencije za osiguranje štednih uloga pokazuju iznimno visoke troškove koji se rade na račun agencije pod nazorom države. Pa tako možemo saznati da se troše i vrlo veliki iznosi u najfinijim zagrebačkim restoranima u najboljim svjetskim hotelima, u Bruxellesu, Beču, Japanu, Francuskoj, Grčkoj, Trinidad Tobagu, Švicarskoj, Londonu, SAD-u. A cijena jedne večere u restoranu Boban u Zagrebu iznosi 5.200 kuna.

Iz svih navedenih razloga, a s obzirom na to da Vlada pokazala veliku ažurnost u procesuiranju gospodina Sauche predstojnika bivšega ureda premijera, pozivam Vladu i Ministarstvo financija kao i Upravni odbor agencija u kojoj sjedi ministar financija Zdravko Marić, Grozdana Perić predsjednica Odbora za financije, Darinko Kosor predsjednik HLSA da pokažu dosljednost i da nastave sa raščišćavanjem neprimjerenih troškova na državni trošak. Također ih pozivam da vrate na posao sindikalnog povjerenika, da vrate na posao gospođu Nataliju Hrmić i Jasnu Đulić spremačice koje su dobile otkaz pred mirovinom, da se te poštene ljude vrati na svoj posao jer nije u redu da te dvije žene su dobile otkaz a da njihove plaće za jednu jedinu večeru u restoranu Boban ta ista ravnateljica dakle pojede na državni trošak. I je li u redu dakle da se radnici bacaju na ulicu dok ta ista agencija kupuje Volvo kao svoj službeni automobil? Jesu li to strukturne reforme o kojima govori guverner Vujčić, da se stvori jedna elita od pola posto stanovništva koje im sve i 99,5% radnika i stanovnika Hrvatske koji nemaju ništa? Može li se na ovom slučaju ojačati povjerenje u institucije kako je govorio vaš premijer Plenković ili će hrvatska Vlada ponovno po ne znam koji puta dokazati da iznad nje ustvari stoje banke koji su pravi gospodari Hrvatske?

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa i klub Hrvatske demokratske zajednice se, zatražio je stanku nakon izlaganja kolege Grbina koji je govorio o savjetnicima u Vladi RH. Držao sam da gospodin Grbin kao pravnik razlikuje poziciju savjetnika u Vladi, kako one savjetnike koji dolaze iz redova državnih službenika, tako i one savjetnike koji su Zakonom o Vladi naznačeni kao posebni savjetnici. Pa nije točno da je premijer kada je predstavljao Vladu i Zakon o Vladi tvrdio ono što je rekao gospodin Grbin jer u Zakonu, članku 23. Zakona o Vladi koji je zakon upravo i gospodin premijer predstavio kaže da se za savjetnika predsjednika Vlade može imenovati državni službenik i to na cijelo ili određeno vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade. Također se može imenovati i posebnog savjetnika, osobu koja nije u stalnom radnom odnosu u Vladi a rješenjem o imenovanju može joj se odrediti i naknada za rad. Dakle prema tome, nije točno što je rekao gospodin Grbin u ime kluba da je predsjednik Vlade govorio jedno a da je napravio drugo jer je Zakonom o Vladi točno propisan način tko može biti savjetnik u Vladi, kako državnik službenik koji je u radnom odnosu, tako i druga osoba koja se može imenovati na određeno vrijeme sa ili bez naknade. Prema tome, to kolega Grbin nije točno i to ste izmislili. Druga stvar što je meni nevjerojatno da u vrijeme dok traje afera dnevnice SDP ovdje u Vladi, u Saboru na ovaj način spominje savjetnike u Vladi. Naime, posebni savjetnici su, postoje u Vladi već od 2003. godine je Vlada predvidjela zapošljavanje posebnih savjetnika i u tom smislu je bivši premijer Milanović bio iznimno aktivan, imao je četiri posebna savjetnika dok recimo gospodin Plenković ima jednog posebnog savjetnika. I ta četvorica posebnih savjetnika gospodina Milanovića su u protekle godine napisali 40 cm putnih računa više nego gospodin Pajo Jare u kamionđijama su uspjeli kroz kratko vrijeme nakupiti putnih računa kao posebni savjetnici predsjednika Vlade. Inače kada govorimo o posebnim savjetnicima ili savjetnicima opet mi je čudo da se traži stanka u ime kluba o savjetnicima koji savjetuju premijera ili pojedinog ministra. Pa bih ja primjerice spomenuo da je kolega Maras recimo imao isto tako svog savjetnika i to u osobi supruga gradonačelnice Siska gospodina Baničeka, da je isto tako gospodin Jovanović imao posebno zastupnika i to zaručnicu ili suprugu od našeg kolege Saše Đujića. Dok su oni bili u Vladi. Da bi bilo dobro kada se traži stanka da se onda iznose točni podaci koji se temelje na zakonima ili ako dođe do provedbe toga zakona onda se može zatražiti stanka. Na ovaj način kada se pokušava diskvalificirati nekoga iz trenutnih, od trenutnih ministara i predsjednika Vlade onda nažalost po gospodina Peđu Grbina stvari ne stoje tako, dakle s time ću završiti. Nije točno da je prilikom donošenja Zakona o Vladi bilo riječ o tome da neće biti posebnih savjetnika jer je tog dana, tim zakonom upravo i predviđeno da će se imenovati posebni savjetnici.

Pogledajte vi, imali ste dovoljno vremena da pročitate Poslovnik a ne da ga zlorabite. Naravno da procjenjujem da nije došlo do povrede Poslovnika.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun a njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Dakle pred nama su izmjene i dopune Zakona o državnim potporama kao što ste vjerujem imali priliku vidjeti izmjene i dopune u nomotehničkom smislu nisu velike i značajne. Značaj ovih izmjena i dopuna leži u činjenici da se njima jača transparentnost sustava dodjele državnih potpora u smislu javne objave programa državnih potpora, pojedinačnih državnih potpora i de minimis potpora. Ovo u drugom koraku svakako treba dovesti do jačanja učinkovitosti sustava dodjele državnih potpora, te postizanje svrhe i ciljeva za kojih se oni dodjeljuju. Dakle, Zakonom o državnim potporama iz 2014. godine koji se ovim izmjenama i dopunama mijenja prvenstveno su uređene nadležnosti odgovarajućih tijela u RH u odnosu na poslove koji se odnose na državne potpore, a sve do granice kada nadležnost u pogledu državnih potpora prelazi na tijela EU, prvenstveno Europske komisije u skladu sa pravnom stečevinom EU. Naime, određene vrste državnih potpora ukoliko ispunjavaju uvjete iz Uredbe Komisije broj 651 iz 2014. godine izuzete su iz obveze prijave Europskoj komisiji. Kontrolu ispunjenja uvjeta za izuzeće državne potpore od prijave Europskoj komisiji vrši Ministarstvo financija, te izdaje mišljenje o njihovoj usklađenosti sa pravilima o državnim potporama i o takvim potporama obavještava Europsku komisiju putem posebnog elektroničkog sustava. Za ostale države potpore odluku kojom se uređuje, utvrđuje da je predmetna državna potpora spojiva sa načelima unutarnjeg tržišta donosi Europska komisija. Bez pozitivne odluke Europske komisije država članica Europske unije ne smije dodijeliti državne potpore. Postupak prijave državne potpore Europskoj komisiji obavlja Ministarstvo financija također putem posebno elektroničkog sustava. Ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama dodaju se odredbe o transparentnosti državnih potpora, te se dopunjuju postojeće odredbe u dijelu koje se odnose na registar državnih potpora. Naime, Europska komisija je komunikacijom o modernizaciji državnih potpora u EU započela modernizaciju sustava državnih potpora između ostalog i iz razloga prestanka važenja brojnih ključnih instrumenata za dodjelu državnih potpora, te pripreme višegodišnjeg financijskog okvira, te pravila EU za strukturne fondove za razdoblje četrnaesta, dvadeseta. U spomenutoj komunikaciji komisije Europska komisija je istaknula tri cilja provedbe modernizacije državnih potpora koji se očituje u poticanju održivog pametnog i uključivog rasta na konkurentnom unutarnjem tržištu, usmjeravanjem ex ante kontrole Europske komisije na slučajeve sa najvećim utjecajem na unutarnje tržište, te jačanje suradnje sa državama članicama EU u provedbi propisa o državnim potporama. Dakle, tim se izmjenama značajan dio državnih potpora za koje do tada Europska unija, odnosno Europska komisija morala davati svoju prethodnu suglasnost prebacuje na same države članice. I treći cilj je pojednostavljenje pravila o potporama koje omogućuje brže, informiranije, vjerodostojnije donošenje odluka na temelju jasne gospodarske opravdanosti, zajedničkog pristupa i jasnih obveza. Transparentnost u pogledu dodjele državnih potpora ključna je sastavnica spomenute modernizacije. Postizanje transparentnosti konkretno se odnosi na obvezu države članice EU da na sveobuhvatnoj mrežnoj stranici o državnim potporama objavi podatke o programima i pojedinačnim državnim potporama, pojedinačnim državnim potporama koje premašuju iznos od 500 tisuća eura, te ostale podatke propisane navedenim posebnim pravilima za određene kategorije potpora. Postojeći Zakon o državnim potporama u članku 12. pod nazivom objava Programa državnih potpora obvezuje davatelje državnih potpora da nakon odobrenja prijedloga programa državnih potpora, odnosno prije dodjele državnih potpora objavljuju program državnih potpora na svojim mrežnim stranicama. Radi ispunjenja uvjeta transparentnosti državnih potpora iz prethodno navedene pravne stečevine EU ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama potrebno je izmijeniti naslov članka 12. koji bi umjesto objava programa državnih potpora glasio objava programa i pojedinačnih državnih potpora, dok se isti članak dopunjava odredbama temeljem kojih mrežna stranica Ministarstva financija postaje sveobuhvatna mreža stranica na kojoj će biti objavljeni podaci o programima i pojedinačnim državnim potporama, a sukladno navedenoj pravnoj stečevini EU. Zahvaljujući transparentnosti promiče se spojivost s pravilima o državnim potporama, smanjuje se nesigurnost, poduzetnicima se omogućava provjera jesu li potpore dodijeljene njihovim konkurentima zakonite, a porezni obveznici će imati uvid u način dodjele državnih potpora. Promjena članka 14. Zakona o državnim potporama vezana je za rokove dostave podataka Ministarstvu financija. Naime, dostava podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti ne bi se više odvijala jednom godišnje već kroz primjenu odgovarajućih funkcija registra državnih potpora i potpora male vrijednosti. Ta bi se dostava podataka događala de facto svakodnevno odnosno kontinuirano. Također određuje se odgovornost davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti za istinitost podataka dostavljenih Ministarstvu financija. Vezano za registar državnih potpora postojeći Zakon o državnim potporama u članku 15. propisuje da Ministarstvo financija vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti na temelju prikupljenih podataka od davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti. Obveza dostave podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti propisana je člankom 14. Zakona o državnim potporama. I temeljem dostavljenih podataka Ministarstvo financija izrađuje Godišnje izvješće o državnim potporama i potporama male vrijednosti koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Registar državnih potpora osim podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti po izmijenjenim propisima EU treba sadržavati podatke o programima, pojedinačnim državnim potporama za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji kojoj davatelji državne potpore dostavljaju Ministarstvu financija prema članku 8. Zakona o državnim potporama, te podatke o programima i pojedinačnim državnim potporama izuzetim od obveze prijave Europskoj komisiji a koje davatelji državne potpore dostavljaju Ministarstvu financija prema članku 9. Zakona o državnim potporama. Stoga se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama dopunjava postojeći članak 15. Zakona o državnim potporama na način da se navede da registar državnih potpora sadrži osim podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, podatke o programima i pojedinačnim državnim potporama za koji postoji obveza prijave Europskoj komisiji, podatke o programima o pojedinačnim državnim potporama za koji postoji izuzeće od obveze prijave Europskoj komisiji, te ostale potrebne podatke za provedbu sustava državnih potpora. Ministarstvo financija uspostavilo je Registar državnih potpora kao online aplikaciju koja je u funkciji od 1. siječnja ove godine. Registar je javan i bit će javno dostupan svima čime se jača transparentnost dodijeljenih državnih potpora. Također izmjenama i dopunama zakona propisuje se donošenje pravilnika o državnim potporama do 1. srpnja 2017. godine. Pravilnikom će detaljno biti propisane same procedure dostave i sadržaj podataka o dodijeljenim državnim potporama, te posebni obrasci prema vrstama dodijeljenih potpora koji će davatelji državnih potpora dostavljati Ministarstvu financija odnosno unositi u Registar potpora. Ove izmjene i dopune Zakona o državnim potporama idu u smjeru jačanja transparentnosti dodjele i dodijeljenih državnih potpora što je svakako dodatan iskorak k jačanju učinkovitosti dodjele i trošenje javnih sredstava prema primateljima državnih potpora. Zakon ide u dva čitanja, što je svakako prilika i za moguća unapređenja i poboljšanja samog zakona sukladno vašim sugestijama i mogućim prijedlozima. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče.

Kada je bila najveća kriza Njemačka je svoju autoindustriju subvencionirala tj. davala ogromne državne potpore naravno da ne propadne, a našu brodogradnju zbog te Europske komisije naše politike nisu subvencionirale i danas imamo zato našu brodogradnju u situaciju Splitski škver kakvi imamo. I što se tiče registra samo, dobro je da izađe taj registar međutim tek od sada puno bi bilo bolje da u drugom čitanju uvedemo registar svih onih koji su dobili potpore, gdje su ih trošili. Jer je činjenica koliko je u poljoprivredi dato potpora samo za voćnjake da je cijela Hrvatska trebala biti voćnjak. Pa npr. navedite koliko je potpora dobio npr. Agrokor ili Atlantik ili bilo tko drugi da mi vidimo taj registar, a ne sada kada je propala brodogradnja, subvencioniramo Div u Splitskome škveru, a nemamo registra koliko je do danas subvencionirano. Zamolio bih vas da znate da uvedete u registar također da u tome registru bude da od državne potpore ove godine zbog obnovljivih izvora energije u ovoj godini zbog zakona koji je dobila Zorana Milanovića vlada treba iz proračuna 1,1 milijardu kuna iz državnog budžeta ili građani naši platiti. U 2018. 1,5 milijardu kuna, a u 2019. 1,6 milijardi kuna potpora na tržištu tri puta skuplje potpore. 25 lipa je po kilovatu je na tržištu, a potpore za vjetar su 0,90 lipa.

I unaprijed se ispričavam ako ću možda izaći iz okvira povrede Poslovnika ali vjerujem da neću. Dakle člankom 238. Poslovnika propisano je da zastupnik svojim ponašanjem ne smije odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru. Jedno od općih pravila ponašanja je i obveza da govorimo istinu. Gospodin Bulj uporno ne govori istinu, a ovo je jedno od takvih situacija. Govoriti da RH ne daje potpore brodogradnji je notorna neistina. Kao što svi znamo od 2008. primjerice do 2012. što znači obuhvaćamo dvije vlade, potpore brodogradnji su iznosile 14,4 milijarde kuna. Nakon toga potpore se nastavljaju i u 2013., 2014., 2015. i 2016. uz odobrenje Europske komisije [[Upadica Reiner: Hvala.]] Kada govorite da tih potpora nema govorite notornu ne istinu, a ono drugo što radite to neću niti izgovoriti. Vi ste sami na početku da ste svjesni da to nije da izlazi iz domene povrede Poslovnika jer kada bih reagirao na sve ono što zastupnici netočno kažu, vjerojatno se ničim drugim ne bismo bavili nego samo povredama Poslovnika. Puno je tu stvari koje se malo pretjeraju, koje se kažu netočno u zanosu itd. Uvaženi zastupnik Miro Bulj je također digao povredu Poslovnika. U čemi je povrijeđen Poslovnik?

Međutim on ne može tvrditi da ja lažem nego kada potvrdi da li je Hrvatska država kada on potvrdi činjenicu da li je Hrvatska država subvencionirala Škver, tj. brodogradnju u iznosima koje bi trebalo potrebno tada ili je bilo pod pritiskom Europske komisije da ne smijemo onda ću se ja ispričati. Ali je činjenica da me je optužio da lažem, a vi ste dužni opomenuti kolegu Grbina, gospodine predsjedavajući da on govori ne istine. I sigurno kako ste subvencionirali sada je činjenično stanje u kakvom se nalazi brodogradnja kao najbolja industrijska grana.

Ja vas sve molim da ne zlorabimo instituciju povrede Poslovnika. To su bile zapravo replike i jedna i druga, iskoristite situaciju da replicirate kada tome bude prikladno vrijeme. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo samo a propo potpora za brodogradnju, dakle iz državnog proračuna je u 2013. godini isplaćeno 622 milijuna kuna potpora za brodogradnju, u '14.-toj 729, a u '15.-oj 687 milijuna kuna potpora za brodogradnju. Tako da se ne bih složio da je brodogradnja u ovom postupku ostala zakinuta.

lijepo gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dobro je da je Hrvatska napustila i sve više napušta polako sektorske potpore i ide prema horizontalnim potporama ali je dobro također da nismo presjekli stavi preko noći i da smo primjerice brodogradnji dali mogućnost da se restrukturira i da 2012., '13.-te, '14.-te, i 15.-te i '16.-te dobiva potpore od države kako bi postala tržišno orijentirana i kako bi bila moguće i konkurentnija u određenim poslovima, to se pogotovo vidi kod brodogradilišta koja ugovaraju, narudžbe kojih su puni. I nadam se da neki zastupnici u ovom domu ne gledaju sa nostalgijom na ona vremena kada su se potpore davale šakom i kapom, ljudi su plaćali milijarde kuna za gubitaše i kada smo de facto proizvodili brodove sa državnim potporama i na kraju defacto plaćali nekome kroz te potpore da kupuje te brodove jer oni nisu bili konkurentni na tržištu. I to je recimo razlika između pristupa nekih zastupnika koji s nostalgijom gledaju na te novce koji su odlazili iz hrvatskih građana, iz džepova hrvatskih građana, najčešće ne produktivnim ja bih rekao brodogradilištima i mnogim privatnicima koji su se obogatili kroz ta brodogradilišta i ove potpore koje smo dali da bi se brodogradilišta restrukturirala i postala efikasnija. Ono što mene malo više mući od svega je utjecaj koji zbog nesnalaženja ministra energetike u Vladi RH će imati porast cijene struje. Do jučer smo slušali o tome da će struja pojeftiniti a evo danas smo čuli i jučer od ministra da će ona poskupiti 4, 5 i 6% Znači prije 2 mjeseca je predsjednik Vlade govorio da će struja pojeftiniti i danas čujemo da će poskupiti i to će imati puno veći negativni utjecaj na ova brodogradilišta o kojima je gospodin Bulj govorio nego šta bi imala eventualno gubitak određene potpore.

Mi u klubu MOST-a Nezavisnih lista podržavamo ovakav prijedlog zakona koji vodi transparentnosti trošenja novca namijenjenog za državne potpore.

U tom smislu podržavam kolegu Bulja koji je tražio da se nešto tako napravi da vidimo gdje su se svi ti novci, svih ovih 27 godina utrošili. A njegova kritika vezana za potporu brodogradnji se odnosila na ono vrijeme kada je hrvatska brodogradnja bila u najvećoj krizi, tada nije bilo dozvoljeno da toj brodogradnji pomognemo. A danas kada je već ta brodogradnja na koljenima dodjeljuju se ogromna sredstva državne potpore a nisam siguran, a vrijeme će pokazati na koji način se ta sredstva troše uopće.

Ne vidim. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Živoga zida govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim potporama koji dakle već postojeći zakon misli učiniti transparentnijim. I onda se kao jedna od posljedica ovih izmjena dolazi do toga da će podaci od pojedinačnim državnim potporama biti objavljivani na mrežnoj stranici Ministarstva financija. Međutim, s obzirom na to da većina građana ne zna o čemu se ovdje točno radi, vrijedno je ponoviti a sve u objašnjavanju cjeline koja se zove europsko zakonodavstvo jer ovaj zakon nam je, prijedlog izmjena zakona došao iz Europske unije. Ja bih se htio dakle osvrnuti na ovu rečenicu koja piše u obrazloženju da članica EU ne smije dodijeliti državnu potporu bez odobrenja Europske komisije. To konkretno znači da je Hrvatska prihvaćanjem ovog zakona kao i ulaskom u EU odrekla se dijela svojega suvereniteta a sada bih htio kratko reći na koji način. Dakle prije svega što su to potpore? Potpore su subvencija, odnosno bespovratna sredstva, povlaštene kamate, porezna izuzeća, oprost duga, udjeli u vlasničkom kapitalu, financijski transferi i jamstva. Znači država ne smije dodjeljivati potpore bez odobrenja Europske komisije osim za vrlo male iznose. Ali i o tim malim iznosima država mora voditi evidenciju. E sad slušajte za što mi moramo dobiti odobrenje od Europske komisije da bismo mogli dati državnu potporu. Moramo dobiti odobrenje između ostaloga od Europske komisije za državne potpore za istraživanje i razvoj. Moramo dobiti odobrenje za potpore za usavršavanje. Moramo dobiti odobrenje za potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju, za zapošljavanje radnika sa invaliditetom u obliku subvencija za plaće. Za potpore pomoći pružanja radnicima u nepovoljnom položaju, za zaštitu okoliša, za energetsku učinkovitost, za širokopojasnu infrastrukturu, za ulaganje u kulturu i baštinu, za sportske i višenamjenske infrastrukture, za lokalnu infrastrukturu, za audiovizualna djela. Znači za filmove, za muziku itd. Ništa mi kao Hrvatska država ne možemo poduprijeti a da nam prije toga Europska komisija nije dala dozvolu. I sad pazite, ako se kojim slučajem desi da Hrvatska država da potporu bez odobrenja Europske komisije, onda će se ta sredstva morati vratiti nazad u državni proračun, ali ne kao glavnica nego uz kamate, uz dakle mogućnost sudske tužbe i nadoknade štete. I što znači da će državna potpora u jednom dijelu tvrtki i firmi u Hrvatskoj uzrokovati ovrhe, blokade, otpuštanja, pa možda čak i zatvaranja firma. Znači ako ne vjerujemo ovomu možemo opet baciti oko kod susjeda pa proučiti slučaj tvornice Elan, tvornice skija u Sloveniji koja je došla u iznimno nepovoljan položaj zbog toga što je primila državnu potporu. Od svoje vlastite države slovenski državljani primaju potporu i zbog toga im prijeti uništenje na tržištu. Ako me i razumiju neće ništa poduzeti da shvate, da je ulaskom u EU između ostalog i kroz ovaj zakon Hrvatska izgubila u najmanju ruku jedan dio svoga suvereniteta. Da karikiram ako smijem. To bi bilo otprilike kao da ja kupim svom sinu ne znam bicikl i poslije toga mi netko kaže, ne vrati ga u dućan, ti to ne smiješ. Jesam li ja slobodna osoba? Jesam li ja kompletna osoba? Mogu li ja reći da ja vladam svojim životom? Ako nama dakle Europska komisija, tko su ti ljudi dajte mi recite kako se oni zovu? Jel' to onih 30, 40 ljudi koje je spominjao premijer koji odlučuje o svemu? Odlučuje da li ćemo mi davati novac za sport i kulturu i očuvanje baštine.

Ovo je dobro što je rekao gospodin Kristić. Imali smo 27 godina mogli smo i sami riješiti to pitanje. Ali meni je svejedno na kojoj mrežnoj stranici, to nije bit. Znači može bit na mrežnoj stranici kojeg god hoćete ministarstva ili ne znam Ureda državne uprave kad je zakon u svojoj biti, dakle pogrešan.

Prva je ona Marina Škibole uvaženog zastupnika. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo gospodine Bunjac, referirao bih se na onu misao kada ste rekli da Hrvatska gubi suverenitet, a to je usko vezano isto i za državne potpore. Zašto je vezano za državne potpore? Zato što u slobodnom tržišnom ekonomskom sustavu se nastoji ograničiti bilo kakva državna intervencija, a u EU postoje četiri slobode. Jedna od tih četiri sloboda jest isto sloboda kretanja kapitala. To znači da kapital preuzima sve, a uloga države u ekonomskim procesima se smanjuje.

Uvaženi kolega Škibola, znači vi ste u biti, vi ste po struci ekonomist to je važno istaknut, dakle vi ste u biti saželi cijelu ovu problematiku u par rečenica a bit svega je dakle da ustvari mi dugoročno možemo se odreći ne samo svoga vlastitoga identiteta nego se mi dugoročno moramo odreći i svoje vlastite države. I ovo je dakle samo početak. Onaj tko je čitao recimo knjige Maxa Webera još prije nekih stotinjak i više godina vidio je da će svaka pora ljudskoga života biti krajnje birokratizirana što je već samo po sebi loše, a osobito je onda loše kada će ta birokracija biti nama nedostupna, nepoznata, izvan dosega naših zakona pa ako hoćete i izvan dosega naših očiju i drugih osjetila. Hoćemo li tražiti dozvolu Europske komisije ne znam da kupimo poljoprivredno zemljište, da kupimo kuću, da kupimo auto, hoćemo li tražiti ne znam dozvolu Europske komisije da gradimo vrtiće, sportske dvorane, hoćemo li tražiti dozvolu Europske komisije ne znam da pijemo vodu jer na ovaj način na koji sada to ide, jasno je evo prije neki dan govorio je gospodin Šeks to je neka nova vrsta suvereniteta. Pa evo ja bih volio da meni meko objasni neku novu tu vrstu suvereniteta, možda će neko reći da smo mi iz Živoga zida staromodni, ali smatramo da imamo pravo biti suvereni. Ovdje smo već 1400 godina, mnoge žrtve su pale za RH i nema razloga da se svog suvereniteta teško stečenoga tako lako odričemo kao u ovom slučaju. Kolega Bunjac, apsolutno se slažem da su državne potpore na ovaj način kontrolirane na ovaj način iz centra moći i naravno da kontroliraju kako se i razvija Hrvatska država i zasigurno je tu gubitak suverenosti. Gubitak je suverenosti ponovit ću opet što sam ponovio kada je bila najveća kriza 2008. godine kada je autoindustrija u Njemačkoj financirana, u gubicima ogromnim bila, ali je Njemačka financirala ogromnim iznosima subvencionirala državnim potporama da opstane autoindustrija. Dok se to tada nije radilo u hrvatskoj brodogradnji tada, sada kada je netko privatizirao brodogradnju onda državni tajnik govori 2014. i 2015. dajte potpore, da kada je uništena brodogradnja, kada je uništeno brodogradilište, kada su ništeni radnici, kada je uništena infrastruktura od varioca, ljudski potencijal i subvencioniranje na način koje kontrolira Hrvatska država mene zanima. Evo vi mi možete odgovoriti gospodine Bunjac. Pet milijardi kuna je u posljednjih 5, 6 godina dato u mljekarsku proizvodnju, a imali smo 64 tisuće proizvođača mlijeka, a danas imamo 4.600, 5 milijardi kuna. Hoćete li objaviti registar 5 milijardi kuna mljekara koji su dobili? Hoćete li objaviti registar svih tih koji su dobivali poticaje za voćke, milijarde? Hoćete objaviti registar, mene zanima samo hoće li se objaviti registar dosadašnjih milijarda i milijarda poticaja tim koji su uništili naše proizvođače kao dobavljače, a kasnije su dobivali ogromne novce i državne potpore.

Uvaženi kolega Bulj, da vi ste rekli jednu zanimljivu činjenicu, a to je da provedba zakona u svim državama EU nije ista. Znači Hrvatska mora provoditi odluke Europske komisije, ali neke druge države ne moraju. I tu vidimo tu jednu osnovnu neravnopravnost gdje pravila nisu ista za sve. Evo recimo jedan slučaj, Europska komisija je Francuskoj propisala deficit, a Francuska je rekla to se nas ne tiče, znači to se njih ne tiče što Europska komisija njima propisala deficit i oni su imali deficit onako kako su oni sami htjeli. ali s druge strane Hrvatska nije u poziciji da kaže odredbe Europske komisije nas se ne tiču. Naravno da su Francuska, Njemačka i neke druge zemlje možemo reći stare članice ili možemo reći jača gospodarstva ovdje u povlaštenom položaju, ali mi ne možemo na to pristati jer EU bi trebala biti zajednica ravnopravnih naroda. Ništa nije više Hrvatsku više koštalo od te podređenosti koje smo mi imali stoljećima i u Austrougarskoj, Jugoslaviji i dijelom pod Osmanskim carstvom, danas pod Bruxellesom, znači mi smo non stop u podređenom položaju i nama se kroz ovo zakonodavstvo želi nametnuti pravo jačega. Rekli bi naši ljudi, tko jači taj kvači, ali mi ne moramo na to pristati.

Poštovani kolega, uvažavam apsolutno vaše mišljenje i s ničim što ste rekli se ne slažem. Dakle, javio sam se za repliku na dvije stvari, rekli ste da zakon nije u interesu građana i što nas briga na kojoj se mrežnoj stranici objavljuju podaci o potporama. A ja ću vam reći da je mene jako briga na kojoj se stranici objavljuju i da li se uopće objavljuju, da me je jako briga po kojim se kriterijima potpore dodjeljuju i da me je jako briga tko te potpore dobiva. A to govorim iz prakse iz iskustva jer sam u ovoj sabornici u vrijeme vlade Zorana Milanovića često puta intervenirao i protestirao zbog toga što su se dijelili novci, dijelile su se potpore a nije se znalo po kojim kriterijima i kome i nije se moglo doći do podataka. Mogu ja to jako konkretizirati do u detalje. I zato mi je apsolutno važno da na jednom mjestu imamo podatke i da znamo po kojim se kriterijima to dodjeljuje. Na primjeru mog malog grada Križevaca, samo na konkretnom primjeru.

Da li smo mi dovoljno napravili da to iskoristimo? Neki jesu, neki nisu. Ja vodim grad koji je to iskoristio, iskoristiti će više. Puno više smo iskoristili europskih sredstava nego što smo mogli koristiti u prethodnom periodu par godina državnih potpora. Znači postoje mogućnosti i nije to baš sve tako crno kako vi prikazujete. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Hrg. Cijenim vaše mišljenje ali u ovom slučaju više držim do svojega. Naime, vi ste načelno u pravu kada vidite da državne potpore trebaju biti javno obznanjene. One doista i trebaju biti javno obznanjene ali tek onda kada će o tome biti poduzet onaj prethodni korak o tome pitanju a to je tko odlučuje o državnim potporama. Znači da je daleko važnije pitanje tko odlučuje nego na kojoj mrežnoj stranici će biti objavljeno. Jer ako mi ne odlučujemo o tome, onda je u biti na neki način sekundarno pitanje na koji način će te odluke biti objavljene.

Koliko je meni poznato mi dajemo oko 4 milijarde kuna godišnje u EU. Neke naznake pokazuju da nam se vraćalo u pojedinim godinama možda i manje nego što smo to platili.

Znači sva djeca u školama jela bi besplatnu užinu kada bi država dala 400 milijuna kuna. I to je ono što svakako hrvatske građane s pravom ljuti da mi Europskoj uniji dajemo a oni nama ponavljam vraćaju to isto ali ne na način da mi odlučujemo nego na način da oni odlučuju a oni odlučuju ono što je njima bitno a ne što je nama bitno. Kolega Bunjac, pažljivo sam slušao i ovu vašu raspravu, uglavnom sve ide u smjeru u ovoj državi ništa ne valja ali ništa nemojmo ni mijenjati pa neka to jednostavno stoji tako jer u tome se mi kao Živi zid, mislim na vas, dobro snalazimo i jednostavno trebamo nastaviti u istom, znači podržavati staje koje je bilo loše. Zašto to kažem? Sjetimo se 5.-og mjeseca prošle godine. Upravo nas Europska unija obavještava da je na jednom natječaju u Ministarstvu poljoprivrede počinjen niz nepravilnosti koje stopiraju isplatu poticaja u vrijednosti 2,2 milijarde kuna tada. 400 firmi ostaje bez poticaja. Što primjećuju? Primjećuju da su se na natječaj javile firme koje su osnovane nekoliko mjeseci prije samog natječaja, znajući za to, da su te firme na istim adresama, da imaju iste kontakt osobe, gotovo sve isto samo različite nazive. I sada mijenjamo zakon gdje želimo mijenjati određena pravila i pokazati jasnu transparentno u svemu i vi kažete ništa ne dirajte, ovako je dobro, što bi mi odustali od nekih, 'ajmo kako ste to nazvali suvereniteta jer eto nama je dobro i ovako i što ćete vi nama govoriti što ćemo mi raditi. Ja mislim da je benefit kojeg dobivamo, ulaskom u Europsku uniju, a on je vidljiv i u proračunu ako uplaćujemo 3,5 milijarde a želimo povući 7, 8 ili više, ovisi o našim sposobnostima da su nam upravo jasna pravila i transparentnost najveći forte u svemu tome. I na znam zbog čega treba biti stalno protiv i a priori nečega ako idemo sa zakonom koji uvodi više reda i pravila upravo u ono što svi nešto kao sumnjamo a to je dodjela potpora. Da li male vrijednosti ili većih vrijednosti.

Ovaj zakon o tome da će biti objavljeni podaci o potporama na mrežnim stranicama to je politika puževoga koraka kojom će se stvari u Hrvatskoj promijeniti na bolje za jedno 100 godina kada više nikoga od nas ovdje u sabornici ne bude živih. Hrvatski građani trebaju brze i konkretne reforme, oni na njih čekaju, usudio bih se reći već desetljećima i mi imamo na dnevnome redu ovoga Sabora još od konstituirajuće sjednice neka pitanja kao što su sudbena vlast, državno odvjetništvo, FINA, HNB, HRT i neke druge stvari ali one se uporno pomiču na dnevnom redu jer stalno dolaze ti neki zakoni iz EU koliko je objavljeno, sada će ih biti 71 koji su hitni, koji su prvi na redu. A ja vam garantiram da ovo pitanje hrvatske građane de facto ne zanima. Znači njih ne zanimaju državne potpore jer sumnjam da je većina njih uspjela do njih doći. A s druge strane njih zanima rješenje egzistencijalnih pitanja. I mi sa ovim i ovakvim zakonima koji dolaze u Sabor, ja ne znam na koji način se život hrvatskih građana povećao, poboljšao nakon što smo mi sve ove zakone usvojili, u kojima se mijenja jedan članak, dvije riječi ne znam nekakva dopuna zakona od par rečenica.

Uvaženi kolega Bunjac, mislim da vi imate fobiju, izraženu fobiju u odnosu na Europu i EU što nije dobro, a nije dobro zato što malo toga znate. Naime iz prakse iz koje ja dolazim jedinice lokalne samouprave itekako smo izvještavali o svim dodijeljenim potporama. Što to znači? To su male potpore, male vrijednosti do 200 tisuća eura koje smo mi i uvijek ćemo slobodno moći dodjeljivati nezavisno od toga da li smo u nekom sustavu većem ili nismo. Prema tome, tu nema apsolutno nikakvog govora o našoj neslobodi, o utjecaju na to kako ćemo i gdje ćemo usmjeravati nego moramo utvrditi činjenicu da smo mi u prošloj godini više povukli sredstava EU, dakle nečijih tuđih sredstava u odnosu na ono što smo mi uplatili. Prema tome, ako smo odgovorni za nečija sredstva koja smo uprihodovali isto tako moramo odgovarati i mora se znati pravila ponašanja kako za nas, tako i za sve ostale članice EU. Prema tome, ono što dodjeljujemo iz lokalnih proračuna jer morate znati da postoje sektorske, postoje horizontalne potpore itd., da je u sektorskim potporama na primjer u 2014. dodijeljeno preko 4 milijarde kuna, a da je u horizontalnim, a to su te male niže razine preko milijardu i 400 tisuća.

Prema tome, ne treba a priori osuđivati ovo sada kada se regulira vrijednosti od preko 500 tisuća eura, da je to sada umanjivanje naših sloboda. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Perić, ja nemam fobiju od Europe niti imamo mi u Živom zidu takvu fobiju. Mi smo dio Europe uvijek bili kulturološki, bili smo dio i renesanse i gotike i historicizma i secesije. Znači mi ne moramo dokazivati da mi jesmo Europa, ali brinu nas neke stvari kao što je recimo sudjelovanje u ratu u Siriji po nalogu EU kojim smo se odrekli polja Hajan vrijednoga 23 milijarde dolara. Brine nas jučerašnja najava Rusije da će u potpunosti blokirati hrvatski uvoz poljoprivrednih proizvoda također po nalogu, dakle EU. Jer ako dozvolite i Rusija je barem prema zemljopisnoj karti dio Europe, a ne mora nužno biti dio EU. Što se tiče ovog zakona on možda još u ovom trenutku nije preradikalan, ali će jednoga dana postati. Jer poznato je da politika EU i SAD-a ide na postupni pritisak. Oni neće ograničavati slobode zakonima u jednoj godini, ali u procesu koji će trajati 10, 20 i 30 godina ja vam garantiram da će ovo zakonodavstvo biti sve strože, sve rigoroznije i sve više birokratizirano. U tom smislu obzirom na neka povijesna iskustva imamo pravo sumnjati da će dakle Hrvatska žaliti ne samo za nekim prošlim vremenima, nego će čak žaliti čak i za ovim današnjim danom koji definitivno nije globalno rečeno dobar. Hrvatska čini se slijedi politiku slova „b“ Imali smo Budimpeštu, imali smo Beč, imali smo Berlin, imali smo Beograd, evo sad imamo Bruxelles i Buzin.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, cijenjeni saborski zastupnici. Dakle, prije svega želim reći da ovaj Zakon o državnim potporama nije propis koji definira vrste državnih potpora koje se dodjeljuju, kome se dodjeljuju, iznose koji se dodjeljuju, intenziteti potpora koji se dodjeljuju itd. Dakle, ovo nije propis koji definira šta, koliko i u kojim iznosima će se dodjeljivati. Druga stvar, ja sam u uvodnom obraćanju rekao da za određene vrste potpora nadležna je država članica i država članica je ta koja odlučuje o programima koje će dodjeljivat na svom prostoru. Ta nadležnost odnosi se na uredbu o skupnom izuzeću. Dakle, sve ono što je pokriveno Uredbom o skupnom izuzeću, a to su upravo vrste potpora koje gospodin zastupnik Bunjac iščitao, regionalne potpore, potpore malim i srednjim poduzetnicima, potpore za istraživanje i razvoj, inovacije, potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju i radnika sa invaliditetom itd. itd. Dakle, za te državne potpore koje se dodjeljuju sukladno Uredbi o skupnom izuzeću nadležna je država članica, dakle RH. Davatelji državnih potpora koje su najčešće razna ministarstva ili druga tijela, pripremaju programe državnih potpora sukladno uredbi, dostavljaju ih Ministarstvu financija na suglasnost i Ministarstvo financija im daje suglasnost na program. O tome je obvezna izvijestiti Europsku komisiju. Dakle Europska komisija o tim potporama ne odlučuje nego odlučuje upravo RH, ali Europsku komisiju izvještava. Općenito gledajući oko ¾ mjera u EU odnosi se i dodjeljuje se sukladno Uredbi o skupnom izuzeću odnosno oko 2/3 dodijeljenih sredstava dodjeljuje se upravo sukladno Uredbi o skupnom izuzeću. Dakle, najveći broj potpora koje države članice dodjeljuju, dodjeljuju upravo sukladno ovoj uredbi odnosno nadležne su same za dodjelu državnih potpora. Ono za što se najčešće mora tražiti suglasnost, tj. najčešće potpore za koje se mora tražiti suglasnost Europske komisije su razne potpore za restrukturiranje i sanaciju poduzetnika u teškoćama, u slučaju dodjela značajnijih iznosa državnih jamstava ili neke druge potpore koje ne spadaju pod Uredbu o skupnom izuzeću. Tako da evo htio sam naglasiti dakle nije istina da za svaku sitnicu se mora tražiti suglasnost Europske komisije nego upravo je RH ta koja odlučuje u kojim iznosima, za koje potrebe će dodjeljivati državne potpore. A registar je tu da poveća transparentnost dodjele tih potpora, a slijedom toga i učinkovitost dodijeljenih državnih potpora. I ono što želim naglasiti je da registar je novost i na razini EU.

Sada se uvode registri i RH je prema našim saznanjima jedna od prvih koja je izradila registar i stavila ga u funkciju. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Uvaženi tajniče sada ste objasnili jedan dio u biti na kraju će opet Europska komisija to trebati odobriti sve naše prijedloge naših sredstava, naših planova tj. sredstava i potpora koje mi dajemo. Možete li mi kazati da li će registar koji bude objavljen retro imati nekakva svoja izvješća tj. potpore bar u poljoprivredi da znamo? Poljoprivreda. Čak nemojte ni spominjati imena jel vam je neugodno očito ne vama nego neugodno jel vi niste tu sada jel recimo neki ljudi će se spomenuti koji su bili milijarderi sada će uništiti naše kompletno gospodarstvo i naša zemlja iđe u strane banke u ruke. Postoji li mogućnost da se retro, znači unazad petnaestak godina zadnjih da vidimo tko je dobijao te poticaje, postoji li ta mogućnost? Jel milijarde su otišle ne znamo gdje. Gdje su krave, gdje je stoka, gdje su ljudi ti stočari? Može li to netko objasniti ovome narodu gdje je taj novac i zbog čega imamo sada 4 tisuće proizvođača mlijeka, pet milijardi smo dali potpora za 64 tisuće proizvođača mlijeka.

I još jedno pitanje samo u ovom dijelu, a nastavno je na kolegu Bulja, da li kada se napravi ova mogućnost izvješćivanja, da li će se to odnositi samo na potpore koje tek dolaze ili se stvarno može u program uvesti da se da jedna analiza svih tih potpora koje su bile prije već podijeljene, barem u nekom periodu od kako je Hrvatska postala makar članicom EU. Tako da možda bi to bio jedan dobar odgovor na pitanja koja se inače postavljaju i dalo sve skupa malo jasniju sliku. Dakle, apsolutno ponavljam i ovo što ste vi sada obrazložili, ja smatram da je ovo izuzetno potrebno, smatram za razliku od pojedinih kolega da itekako hrvatske građane interesira ovo i ne samo hrvatske građane kao ljude, interesira naravno i lokalne samouprave, interesira sve one koji će se natjecati, koji će tražiti potpore i pravne osobe. A bilo bi divno i izvrsno da ministarstva koja će raspisivati te natječaje za potpore naprave natječaje gdje će se poduzetnici, obrtnici, građani moći javljati i moći koristiti, a ne kao što je bilo do sada da smo imali potpore na koje se u principu oni za koje su bile namijenjene uopće nisu mogli javiti. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Marijana Balić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, državni tajniče Tufekčić, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku ovdje je riječ o Prijedlogu zakona kojim se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. U uvodnom dijelu prijedloga zakona kao što je iznio sam predlagatelj Zakonom o državnim potporama prvenstveno su uređene nadležnosti odgovarajućih tijela u RH u odnosu na poslove koji se odnose na državne potpore. Spomenutim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama kao što je već rečeno dodaju se odredbe transparentnosti državnih potpora i dopunjuju postojeće odredbe u dijelu koji se odnosi na registar državnih potpora. Ono što je bitno naglasiti je da bi se ovim prijedlogom zakona učinile potrebne prilagodbe vezane uz transparentnost podataka u državnim potporama sukladno smjernicama iz komunikacije Europske komisije o modernizaciji državnih potpora u Europskoj uniji. Upravo je transparentnost u pogledu dodjele državnih potpora ključna sastavnica spomenute modernizacije, stoga su izmjene i dopune zakona zaista dobrodošle. Istovremeno, zahvaljujući transparentnosti promiče se odgovornost te se građanima omogućava bolja informiranost o javnim politikama. Ujedno kontrola i transparentnost državnih potpora ključne su sastavnice zaštite tržišnog natjecanja ne radi osiguranja jednakih uvjeta poslovanja svim poduzetnicima već i kao važni čimbenik povećanja konkurentnosti poduzetnika te privlačenje i poticanje domaćih i stranih investicija. Osim toga, prilagodbama transparentnosti podataka promiče se sukladnost, smanjuje se nesigurnost, poduzetnicima se omogućava provjera zakonitosti i potpora dodijeljenih konkurentima a poreznim obveznicima uvid u načine dodjele državnih sredstava. Kada je riječ o postizanju transparentnosti a kao što je već i izrečeno ona se konkretno odnosi na obvezu države članice Europske unije da na jednoj mrežnoj stranici objavi podatke o programima odnosno o pojedinačnim državnim potporama, pojedinačnim državnim potporama koje premašuju iznos od 500 tisuća eura te ostale propisane podatke. Imajući u vidu ovlasti Ministarstva financija koje proizlaze iz postojećeg zakona o državnim potporama, sveobuhvatna mrežna stranica na kojoj će se objavljivati podaci o programima odnosno pojedinačnim državnim potporama biti upravo na stranicama spomenutog ministarstva. Takva jedinstvena mrežna stranica sa objavljenim podacima o svim programima odnosno pojedinačnim državnim potporama olakšati će i provedbu dodjele novčanih sredstava iz fondova EU, to je, točnije smanjiti rizik od dvostrukog financiranja. Dobro je istaknuti i da se ovim prijedlogom mijenjaju odredbe Zakona o državnim potporama vezano uz sadržaj registra državnih potpora i potpora male vrijednosti na način da se obuhvat isto proširuje te se značajno olakšava njegovo korištenje. Registar državnih potpora osim podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti tako će sadržavati podatke o programima, odnosno pojedinačnim državnim potporama za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji. U već ustrojeni registar umjesto dosadašnje objave dostave podataka jednom godišnje tijela koja dodjeljuju potpore unositi će podatke gotovo svakodnevno. Temeljem takvog proširenog registra nadležno Ministarstvo financija izrađivati će i dalje izvješće o državnim potporama i potporama male vrijednosti te ga dostavljati Vladi RH.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub Hrvatske seljačke stranke će podržati donošenje ovoga zakona jer nam je svima u interesu da imamo transparentan sustav dodjela državnih potpora. Naravno da na taj način se usklađujemo sa europskim direktivama, europskim zakonodavstvom ali sigurno da treba postaviti pitanje i postavljam pitanje zašto tek sada, zašto smo tek pod pritiskom Europske komisije i europske uredbe donosimo zakon kojim na transparentan način objavljujemo državne potpore. Činjenica da je na ovom području bio nered, tko je napravio nered sada uvodi red. O.K, slažem se, treba uvesti red, treba nam svima biti dostupni podaci tko je to dobivao državne potpore, po kojoj osnovi, kako ih je iskoristio i da li je opravdao bespovratna ulaganja koja su određene tvrtke učinile. Kada kažem da je napravljen nered, spomenuti ću i neke primjere. I oprost poreznog duga je jedan vid državne potpore. I naravno da nam je u određenim trenutcima kada je naš Agrokompleks došao u probleme trebao pomoć da sačuvamo poljoprivrednu proizvodnju pogotovo u Slavoniji i Baranji i drugim regijama. Pa je primjerice dozvoljeno da PIK Đakovo ode u stečaj i nestane sa gospodarske scene, … [[Govornik se ne razumije.]] u Slavonskom Brodu, Klas u Novoj Gradiški i niz primjera takvih gdje zbog 50, 60 milijuna kuna poreznog duga se nije moglo načina i modela da se tim tvrtkama pomogne a nekim tvrtkama tipa Kutjevo je i dva puta opraštan porezni dug i gle čuda privatiziran je, radi. Ali tko kontrolira da li je taj poduzetnik koji je privatizirao Kutjevo ili VUPIK Vukovar stvarno ispoštivao uvjete iz ugovora jer je dobio saniranu tvrtku i imao je određene obveze ulaganja u daljnji razvoj tih poduzeća. Činjenica je da na terenu se ta ulaganja ne vide. Činjenica je da primjerice kada sam već spomenuo Kutjevo je postala i određena obveza da se omogući kooperantima da imaju kome predati grožđe, oni koji se ne bave proizvodnjom vina i da to niz godina nije poštivano nego su u bescjenje morali prodavati svoj proizvod a s druge strane smo dozvolili uvoz i grožđa i vina iz Makedonije i drugih država. Evo to je jedan od primjera gdje je napravljen nered i zato je bitno da imamo ovakav zakon, da imamo na jednom mjestu sve podatke i da onda iz tih podataka možemo crpiti neke aktivnosti da sačuvamo naše gospodarstvo, da potaknemo gospodarski rast. I kada razgovarate danas sa obrtnicima, poduzetnicima, poljoprivrednicima, svima je u cilju da imaju transparentan sustav potpora. I još što je bitno da imaju dostupnost informacija o potporama, jednako pravo za sve. Jer mi često imamo priliku vidjeti da kada se radi o državnim potporama neki imaju informaciju ranije. I kako će izgledati natječaj, koji će biti uvjeti i onda kada bude raspisan natječaj bude rok 15, 20, 30 dana i većina poduzetnika i ne stigne prikupiti svu dokumentaciju da se jave na natječaj dok se drugi već isti dan čim je objavljen natječaj predali dokumentaciju. Što to govori? Da nismo imali transparentan sustav i da nisu svi imali jednaku dostupnost državnih potpora i zato je potreban ovakav zakon i zato je potrebna ovakva evidencija, ali onda treba i kontrola državnih tijela kako bi potpore bile stvarno dostupne svima. Osim što moram pisati izvještaj i biti dostupni ti podaci Europskoj komisiji i europskim tijelima i poduzetnici a i naši poljoprivredni proizvođači traže da imaju te informacije što su dobili kako potporu i na koji način i kad će im bit isplaćeno. Ovih dana evo krenula je isplata potpora u poljoprivredi. I dan danas naši poljoprivredni proizvođači ne znaju temeljem čega su dobili ta sredstva, da li je to po hektaru, da li je to po matičnom stadu, da li je za ekološku proizvodnju, a najavljeno je da će se dobiti ti izvještaji. I evo u ime naših poljoprivrednih proizvođača tražimo da se taj sustav napravi i da oni dobiju tu informaciju po čemu su dobili ta sredstva da bi znali planirati dalje svoju proizvodnju. Spomenuto je ovdje i nejednaka prava Hrvatske u odnosu na druge članice EU i činjenice govore u tom pravcu, da većina europskih članica ima skrivene potpore da bi sačuvale neke svoje strateške proizvodnje i socijalni mir. Ja bih još jedan primjer naveo u Francuskoj. Kad je i kod njih došla mljekarska industrija u probleme, tad je Francuska milijunskim eurskim iznosima potakla svoju mljekarsku industriju i proizvodnju sira i preradu mlijeka u sir i sačuvala tu proizvodnju na selu. I bila je pritužba Europske komisije, međutim oni su se obranili to je naša strateška grana, to je naša tradicija. Čuvamo na taj način baštinu, kulturu i poljoprivredu u Francuskoj. Čuli smo već u kojoj smo fazi da se smanjuje broj proizvođača, da nemamo ni 30% vlastite proizvodnje mlijeka za svoje potrebe. I mislim da se tu moraju naći mjerila kako da Hrvatska odgovori tim izazovima, jer ovo je i zadnji primjer prošlogodišnjeg mraza, stradalo vinogradarstvo i voćarstvo. Mi smo donijeli odluku da sa 20, odnosno Vlada, odnosno Ministarstvo poljoprivrede se saniraju štete od mraza samo za voćare i to opet samo za velike sa 20 milijuna kuna. Austrija je isplatila preko 120 milijuna eura svojim poljoprivrednim proizvođačima koji su imali štete od mraza. Nismo ravnopravni i moramo naći modele da i mi uvedemo neke mjere kako bi sačuvali proizvodnju u Hrvatskoj. Najavljuje se gospodarski rast, rast bruto društvenog proizvoda, govori se o stopama 3%, želja 4, 5% i govori se da je tome doprinijela domaća potražnja, turizam, izvoz. Slažem se da to treba istaknuti. Međutim, ono što želim još naglasiti da kroz, moramo osmisliti državne potpore koje će pokrenuti i poljoprivrednu proizvodnju jer onda nam i turizam će biti izvoz ako je na stolu turista domaći proizvod. Vidimo stidljive najave da određeni kontakti postoje i da se Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma i Ministarstvo gospodarstva sjednu za stol, da osmisle te mjere. Već s tim kasnimo. Ovdje u Hrvatskom saboru nismo dobili suglasnost od Europske komisije iako i Španjolska i Malta imaju dijelove takvih zakona gdje potiču povezivanje hotelijera i poljoprivrednih proizvođača i uvjetuju u pripremi turističke sezone da na turističkom stolu mora biti proizvod iz domicilne autohtone proizvodnje. I mislim da i Hrvatska mora osmisliti takve programe i projekte. Pa i kroz poreznu reformu mi smo pozdravili smanjenje poreza na dobit sa 20 na 18% odnosno na 13% Ali smo rekli da za one regije gdje zaostajemo u gospodarskom rastu i razvoju moramo osmisliti druge mjere, reinvestiranu dobit i slično upravo za Slavoniju, Baranju, Liku i one gdje imamo odljev stanovništva i bez ulaganja u ljudske potencijale na tim područjima mi ne možemo postići efekte državnim potporama ni nikim drugim mjerama ako nemamo radne snage. A evo najavljuje se da u turizmu već dvadesetak tisuća ljudi nedostaje. A upravo su iz Slavonije najveći broj ljudi odlazi od tamo raditi i najava je da će trebati još tih ljudi. Međutim, mora se osmislit i obrazovanje, prekvalifikacije kako bi ti ljudi stekli znanja i vještine da mogu odgovoriti u turističkom sektoru i kroz te potpore omogućiti da i oni žive od svoga rada, a ne da budu podcijenjeni i potplaćeni što je često bila prilika. Naravno da treba osmisliti i programe državnih potpora i za drvnu industriju, jer nam je to jedna od komparativnih prednosti obzirom da imamo vlastitu sirovinu. Ali često se dovodi u pitanje da li je važnije da Hrvatske šume posluju sa dobiti ili je važno da imamo drvnu industriju koja zapošljava preko 40000 ljudi. I naravno da kroz regionalne politike osiguramo ravnomjerni razvoj kroz državne regionalne politike svih regija. Najavljena je ta velika investicijski bum u Slavoniji i Baranji. Volio bih da to čim prije krene i da vidimo koje su to državne mjere i potpore kako će se potaknuti ti projekti u Slavoniji i Baranji. Jer činjenica da svi skupa s tim kasnimo.

Izvolite. Poštovani kolega Vlaović, ja u cijelosti podržavam vaše izlaganje i smatram da ovakve preporuke EU koje su proizvele i dovele do izmjene ovoga zakona ne treba samo odraditi u smislu da bi mi ispunili ono što od nas EU traži, a to je da konačno nakon 27 godina počnemo transparentno izvještavati javnost o namjenskom trošenju sredstava državnih potpora. Osim javnosti trošenja ovih sredstava mislim da su ovakve inicijative također važne da se i sam sustav dodjele tih sredstava državne potpore na neki način učini transparentnim i ne samo transparentnim nego da se jasno propiše odgovornost svih onih koji sudjeluju u procesima odlučivanja o dodjeli takvih sredstava jer mi u ovih 27 godina hrvatska povijesti novije hrvatske povijesti, imamo jako puno milijardi kuna državnih sredstava koji su dodijeljene za različite namjene koje su propale. Ja nikada nisam vidio da je odgovarao niti onaj tko ih je nenamjenski utrošio niti onaj koji ih je dodijelio tome kojih je nenamjenski utrošio. I u tom smislu mislim da je potrebna naravno gledati u budućnost, ali učiniti jednu temeljitu reviziju svega onoga što je u prošlosti učinjeno krivo kako nam se takve greške u budućnosti ne bi ponavljale. Slažem se s vama i rekao sam to u svojoj raspravi da nam treba ovakav zakon i ovakav način obavještavanja svih zainteresiranih za plasman svih državnih potpora i naglasio sam da do sada nismo imali jedan takav sustav jer različita ministarstva su dodjeljivala državne potpore bilo da je iz nacionalnog izvora, bilo iz europskog novca i nije to bilo uvijek jednako vidljivo i nije bilo svim našim poduzetnicima jednako dostupno. I upravo sam tražio da u budućim postupanjima kod najava tih mjera i državnih potpora bilo od kojeg ministarstva se ipak ide u razgovor sa poduzetnicima, bilo da su obrtnici, gospodarstvenici krupnog kapitala ili srednjeg kapitala, poljoprivredni proizvođači da se kroz javnu raspravu definiraju pravila igre i da kod raspisivanja natječaja svi budu spremni i znaju koju dokumentaciju trebaju na isti dostaviti. A ne da neki to znaju ranije i da na taj način budu u prednosti i onda nismo svi konkurentni. I sigurno da treba i kod plasmana tih sredstava tražiti da se kontrolira da li su postignuti učinci kroz navedene mjere i programe koji su prijavljeni na natječaj jer često da imamo situaciju da to niko ne kontrolira. Spomenuti su operativni programi za govedarstvo, za višegodišnje nasade gdje je na određeni način i sustav zakazao jer nismo bili uz te ljude kada su došli u financijske teškoće nego su ostali sami na tržištu, ostali su u škarama banaka, a država se iz tog izvukla iako im je dala potpore.

Kolega postavili ste pitanje zašto nije do sada bilo transparentno ovi poticaji, ove potpore koje su dodijeljene tko zna u kolikim iznosima. Pa jednostavno, svjesno su to političke elite radile, svjesno je ciljano.

Jel nije problem njima bio za to sve dignuti ruku jel su bili umreženi i danas imamo problem da najjači Agrokor moram ga spomenuti koliko čitam iz medija da je u problemu.

Ne samo tu nego ko zna gdje. Ovdje treba pozvati na reviziju svih tih potpora, neko mora biti zatvoren. Ako je pet milijardi kuna dato u stočarstvo za mljekarsku proizvodnju, a broj goveda tj. muznih krava je pao na dno dna, tko je odgovoran? Očito nitko u Hrvatskoj. Ministarstvo je dužno predložiti u drugom čitanju i unazad kompletan registar i reviziju tih poticaja jel nema smisla onda. Šta ćemo sada poticati u Slavoniji ako nemamo više stočara ako su otišli u Njemačku ili Irsku? Šta ćemo poticati kada su poticaji koje je trebao ministar Jakovina dati iz europskih fondova trebao dati hrvatskom seljaku dao tim tajkunima koji će sada Hrvatska morati subvencionirati jel će biti šok za hrvatsko gospodarstvo, ostat će 40, 50, 60 hiljada ljudi na cesti.

Treba revizija, ministarstvo reviziju, registar svih potpora i reviziju svih potpora, USKOK, DORH to je njihov posa. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, slažem sa s vašom inicijativom da se napravi registar do sada danih potpora. Neko je već ovdje rekao, barem od ulaska RH u EU, ali bilo bi poželjno vidjeti i ono što je bilo prije jer imali smo i državne potpore, imali smo i različite vidove oprosta potraživanja, bilo poreznih, bilo kroz predstečajne nagodbe i nikad to nije bilo transparentno s kojim ciljem šta se želi postići. Uvijek se to zamotavalo u nekakvu priču da želimo sačuvati gospodarstvo Hrvatske. Da, treba ga sačuvati ali ne na način da se provodi model potpora kroz onu kraticu IMT imal mene tu. I ako iole postoje nekakvi dokazi da je neko zloupotrijebio potrebe da ih nije namjenski potrošio, da nije zaposlio određeni broj radnika koliko je u prijavi na natječaj prijavio, da nije podigao nivo proizvodnje onda treba odgovarati ne samo on nego i onaj koji je odobrio potporu, a pogotovo ako postoje nalazi revizije, a išli su u te tvrtke i Državna revizija i davali su preporuke. I često smo u izvještajima Državne revizije vidjeli da je Državna revizija reagirala ali da državna tijela koja ste vi spomenuli nisu ništa odradila. Pa evo ovo je sada prilika da kroz jedan sustavan način prikažemo sve te podatke i da onda bude lakše postupati po istima ali ono što svi želimo u Hrvatskoj a to da država funkcionira ne samo kroz plasman državnih potpora nego i kroz kontrolu. I ja onda ako je netko počinio kazneno djelo i kroz djelovanje Ministarstva unutrašnjih poslova, DORH-a i sudskih organa. A do sada, činjenica da su neki bili predmet postupanja dok su drugi zaboravljeni. I ja bih volio da u Hrvatskoj ne bude ni jedan prekršaj zaboravljen a kamoli kazneno djelo. Sljedeći se za repliku javio i uvaženi kolega Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Vlaović, sve ste vi ovo lijepo rekli i podržavate zakon, normalno je da želimo transparentno svi i da smo zainteresirani. Javio sam se kada ste spomenuli da su se mnoge potpore dodjeljivale da nisu svi bili istovremeno i pravovremeno na isti način o tome informirani, znači nisu imali onu elementarnu mogućnost konkurirati na takvim natječajima. Naravno da ovaj zakon to neće riješiti ali je dobro otvoriti i tu temu. I druga stvar koja mi je isto bila onako razlog za javljanje da vam malo repliciram i da malo nadopunim stvari pa da malo još i pojasnimo neke stvari je bio da država nije reagirala, intervenirala prema onima kojima su se dale prije potpore kada su oni zbog nekih loših politika stradavali.

Posebno u to vrijeme. Evo bili smo tada na istom bojnom polju u politici, iznosili iste stavove Sjetimo se situacija kada su neki lokalni čelnici donosili dokumente i na natječaju ministarstva, jutro u 9 sati, taj dan je bio otvoren natječaj pa su im rekli tamo već je gotovo, već je natječaj zatvoren. To je bilo to vrijeme.

Ali evo, drago mi je da na neki način zajedno podržavamo ovakav zakon. Odgovor, uvaženi kolega Vlaović. Izvolite. Kolega Hrg, nije u pitanju samo dostupnost informacija kod raspisivanja natječaja jer činjenica da kada razgovarate sa obrtnicima i poduzetnicima da se oni često na to tuže da nemaju prave informacije a dokaz tome upravo je i ovo što ste vi spomenuli da kada natječaj bude raspisan prvi dan već bude toliko prijava da je naprosto nemoguće da nisu imali informacije i da su u jednom danu prikupili svu potrebitu dokumentaciju i prijavili se na natječaj. I mislim da su i tada trebala državna tijela odreagirati, poništiti natječaj i dati šansu svima da se kandidiraju na takve državne potpore što je evo izostalo. Naravno da, pogotovo kada je riječ o dodjeli potpora u poljoprivredi sam posebno osjetljiv zbog naših poljoprivrednih proizvođača. Pa imali ste i ovaj zadnji primjer natječaja na program ruralnog razvoja na mjere 4.1 i 4.2 gdje je također došlo do pogodovanja određenim tijelima i odnosno tvrtkama i gdje je i Europska komisija išla u nadzor ali onda smo opet napravili grešku da godinu dana i godinu i pol nismo donijeli odluku po tim natječajima i da danas tek dobivaju ti poduzetnici rješenja i odluke a u međuvremenu su im istekle građevinske dozvole, dobavljač je promijenio tehnologiju za opremu koju im treba isporučiti i slično.

Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Željko Lenart. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kada govorimo o potporama onda nas treba zanimati jedna riječ a to je konkurentnost i biti konkurentniji od drugih i mislim da je to smisao potpora koje se dijele u Europskoj uniji i da u Europskoj uniji zemlje koje imaju bogatije proračune uvijek imaju sakrivene potpore kako bi svojim gospodarstvenicima bilo da su oni poljoprivrednici, bilo da su oni obrtnici, poduzetnici ili turistički djelatnici da im se na skriveni način pomogne da budu što konkurentniji u odnosu na ostale članice EU kako bi njihova država prosperirala i kako bi se njihov proračun bolje punio. Smatram da u tom smislu trebamo gledati potpore i da ne trebamo nekada biti veći katolici od Pape i da trebamo omogućiti našim ljudima štoviše potpora da dobiju a ne se baviti revizijama i sada unazad tražiti tko je što i koliko dobio. Vjerujte da mi koji se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom bili bismo najsretniji kada bismo znali točno što smo i kada dobili ali kada dobijemo ispise na bankovni račun vjerujte mi da po ovim šiframa nam je vrlo, vrlo teško utvrditi a sjetite se još nekih koji su 70 godina stari i bave se poljoprivredom. Gospodin Hrg je tu spomenuo političke opcije. Smatram da bi to trebao biti politički konsenzus svih političkih opcija da nam prioritet budu potpore, pa čak i ove skrivene potpore ili indirektne da potaknemo naše gospodarstvo na razvoj a ne se truditi sada da unazad još probamo nekoga ili zatvoriti ili uništiti sa nekakvim revizijama. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lenartu. Odgovor uvaženi kolega Vlaović, izvolite. Kolega ne samo da treba uvesti pravilo da svaki poduzetnik ima dostupnost za informaciju o tome što se i za što dodjeljuje potpora nego mora dobiti informaciju za čega je dobio potporu. Spomenuli ste poljoprivredne proizvođače.

Nakon toga je to ukinuto, ne dobivaju te obavijesti na što su dobili potporu. Mislim da se s tom praksom mora prekinuti i ministar Tolušić je najavio da će poljoprivredni proizvođači dobiti na uvid što im je isplaćeno u kojem iznosu. Za sad je to izostalo. Agencija je zatrpana pozivima, ne stignu odgovoriti i u cijelom lancu svi nezadovoljni, sustav ne funkcionira. Ali ono što je bitno za naglasit da državne potpore, pa i u poljoprivredi ne trebaju biti sami sebi svrha, nego da jednom osmišljenom politikom potpora štitimo određene proizvodnje, dižemo nivo proizvodnje u Hrvatskoj, bilo da je riječ o dostatnosti hrane što je strateški za Hrvatsku bitno.

I posljednja replika, uvaženi kolega Josip Đakić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vlaović, puno ste toga već danas rekli u svojem izlaganju u ime kluba. No, ja bih se htio osvrnuti samo na ruralni razvoj u Slavoniji i Baranji i Podravini. I tu su se dogodile određene stvari koje će i ovim zakonom bit poboljšane, tj. transparentnost u viđenju onih koji stječu potpore, vidjet će se koliko je sestrinskih firmi sa fiktivnim uvjetima na popisu stjecanja državnih potpora.

Prije raspisivanja natječaja stjecanjem su, napravljene su sestrinske firme i zbog toga su oni pravedni ljudi koji su htjeli unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u Slavoniji i razviti i pomoći u ruralnom razvoju i u ovom projektu Slavonija koja vapi za novcima onemogućili su ove dvije godine. Oni bi trebali biti van sustava kažnjeni i nikad se više ne bi trebali javiti na natječaj. Osnivanjem takovih tvrtki sigurno su uništili one koji su imali cilj razvoja, napretka i boljitka. Što se tiče kriterija da, u jednoj zemlji recimo Francuskoj kad se raspisuje za njihove potrebe natječaj onda se stavlja da drvo za taj namještaj mora biti iz te šume. Što mislite kad bi mi stavili u natječaj da drvo mora biti iz Spačvanske šume, hrast lužnjak takve i takve kvalitete. Tko bi iz EU osim onih koji kupuju od naših pilara koji prodaju građu u bescjenje i ponašaju se kao Mlečani. Tko bi od europskih dobavljača ili proizvođača namještaja mogao konkurirati nama. Te nacionalne vrijednosti koje imamo moramo zaštititi i tako se ponašati prema njima i dobro došao je ovaj Zakon o transparentnosti kako bi u budućnosti imali viđenje i kako bi svi mogli reagirati na ono što je nepravedno i nepravilno. Odgovor uvaženi kolega Vlaović, izvolite. Kolega Đakić, evo i vi i ja se slažemo da Hrvatska mora osmisliti modele kako da pomogne našoj drvnoj industriji. I ne samo drvnoj industriji, nego svim onim industrijskim granama za koje procijenimo da su za nas strateške, da imaju visok udio domaće sirovine, da imaju povećanje zaposlenosti i da doprinose ukupnom gospodarskom rastu i razvoju, a onda će bit novca i za nadgradnju, za društvene djelatnosti i ostalo. Spomenuo sam primjere kako oni to čine da zaštite svoju proizvodnju i ja često ističem da kad mi donosimo nekakve Zakone o potporama previše pitamo i Europsku komisiju i premalo razgovaramo sa našim poljoprivrednim proizvođačima obrtnicima i poduzetnicima i da onda u tom sukobu najčešće stradaju poljoprivredni proizvođači, obrtnici i poduzetnici umjesto da obrnuto prvo razgovaramo sa njima, da vidimo koje su to potpore njima potrebne, na koji način, a onda da prema tome kreiramo državne politike.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa s obzirom da se dosta rasprava vodilo o potporama u poljoprivredi, dakle želim naglasiti da potpore u poljoprivredi odnosno kad govorimo o državnim potporama u smislu Zakona o državnim potporama ne govorimo o potporama u poljoprivredi. Kao što vjerujem da znate postoje potpuno odvojeni sustavi za dodjelu potpora u poljoprivredi i već se vrhovnom regulativom EU, a to je Ugovor o funkcioniranju EU odvojila ta dva sustava potpora. Dakle, za potpore u poljoprivredi postoji potpuno zasebna regulativa i sustavi dodjele potpora, pa tako i u Republici Hrvatskoj tako da se niti na izravna plaćanja, niti na mjere ruralnog razvoja ne odnosi ovaj zakon niti ovaj registar. Kao što znate, tj. vjerujem da znate na stranicama Agencije za plaćanje postoje objave o dodijeljenim državnim potporama kroz sustav dodjele potpora u poljoprivredi. Evo čisto radi daljnjih rasprava. Dakle, kad govorimo o ovom zakonu ne mislimo na potpore u poljoprivredi. Zahvaljujem državnom tajniku Vlaoviću na ovom obrazloženju. Izvolite. Pa složio bih se s vama da se ne tiče samo vas kao Ministarstva financija ali vi ste taj kontrolor koji u biti transferira sredstva. Pa imamo mi potpore i druge, potpore npr. za hrvatske šume, za balvane za domaće proizvođače, imamo i kvote određene koje se teško izbore.

Fiktivno su prijavili da proizvode, a u biti ne proizvode. To su ogromne štete Hrvatskoj državi. Dok domaći proizvođači drvoprerađivači ne mogu doći do balvana i moraju otpuštati ljude zbog nekakvih kvota.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a uvažena kolegica Božica Makar. Izvolite. Pozdravljam i uvažene predstavnike predlagatelja ovog zakona, poštovane kolegice i kolege. Evo i u ovom Prijedlogu o izmjenama Zakona o državnim potporama govorimo o usklađivanju zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Moramo znati, a i državni tajnik nam je to naglasio da se Zakonom o državnim potporama, da je to opći zakon kojim se uređuju samo postupanje nadležnih tijela pri dodjeli državnih potpora. Dakle Zakonom o državnim potporama ne uređuju se područja za koja se dodjeljuju državne potpore, ciljevi i slično, to je u nadležnosti davatelja potpora, dakle ministarstva, fondova, agencija. Oni putem svojih mjera koja često nisu i najčešće u obliku zakona već drugih propisa reguliraju ovo područje. Ovo područje je stvarno važno i dobro je da u ovoj raspravi se dotičemo i tih problema. Međutim, ja bi se zadržala samo na ovom prijedlogu izmjenama Zakona o državnim potporama. Što se tu mijenja o čemu se radi? Tu imamo da se dodaju odredbe o transparentnosti državnih potpora i da se dopunjuju postojeće odredbe u dijelu koji se odnosi na registar državni potpora. Možda izgleda da to nisu velike promjene, ali svaka promjena koja donosi veću transparentnost je jako, jako velika i važna. Tako bi se time učinile potrebne prilagodbe vezane za transparentnost podataka o državnim potporama koje proizlaze iz Uredbe Komisije EU br. 651 od 17. lipnja 2014. godine, a radi se ocjenjivanju određenih kategorija potpora i njihovom spojivošću su unutrašnjim tržištem i primjeni članaka 107. i 108. ugovora, te ostalih akata EU. Naime, Europska komisija započela je komunikacijom o modernizaciji državnih potpora u EU i to sve u okviru pripreme višegodišnjeg financijskog okvira, te pravila EU za strukturne fondove za razdoblje 2014.-2020. pa se u cilju postizanja transparentnosti nalaže da sve države članice EU moraju na jednoj mrežnoj stranici objaviti sve potpore pojedinačne vrijednosti koje premašuju 500 tisuća eura, te ostale propisane podatke koji su tu regulirani. S obzirom da Ministarstvo financija je u okviru postojećeg Zakona o državnim potporama već ima određene nadležnosti logično je da se ta mrežna stranica vodi odnosno bude ustrojena upravo u sklopu Ministarstva financija. Ovim prijedlogom zakona mijenjaju se i odredbe Zakona o državnim potporama u sadržaju registra, obuhvatu registra, olakšava se njegovo korištenje, regulira se i ažurnije unošenje podataka tako da će sada podaci se unositi dnevno i biti će stvarno ažurniji nego kada je to bilo zakonski jednom godišnje. Podaci će se unositi online odnosno predviđa se isto kao i kod koncesija i bit će vidljiviji svim zainteresiranima, posebice poduzetnicima koji će si moći vidjeti, usporediti, analizirati sebe i svoju konkurenciju i lakše ukazati na eventualne nepravilnosti. Moram reći da smo mi do sada imali uvid u podatke odnosno da smo i do sada imali na mrežnim stranicama davatelja potpora, da li je to bilo ministarstvo, agencija ili fond. U pravilu ministarstva su to prva uvela po određenim natječajima nakon godine dana doduše malo zakašnjelo, mogli smo pogledati po programima koje sve dobio određene potpore. Da je možda moglo biti preglednije, vjerujem da je, ali u cilju poboljšanja i veće preglednosti uvođenjem ove mrežne stranice mislim da će biti puno lakša usporedba odnosno komparacija i traženje. Ali ja bi rado da to bude zadržano i na mrežnim stranicama davatelja potpora iz jednostavnog razloga jer će ovdje biti puno informacija, a neke možda zanimaju samo određene situacije. Pa je tako bilo zgodno kada smo imali u natječajima Ministarstva turizma isto je bilo dosta tu natječaja određenih programa, da je bilo po programima pa svaki zainteresirani mogao se tu naći i analizirati. Već je bilo napomenuto da se to ne odnosi na potpore u poljoprivredi, dakle tu se tako izuzima i sve osim članka 17. gdje se izvještava da potpore male vrijednosti se objavljuju do 30 lipnja tekuće godine. Po nama u HNS-u možda je malo dvojbeno, ona izmjena zakona gdje se predlaže iz članka 4. podstavak 7. brisanje i potpora male vrijednosti. Naime, predlaže se da se izmjenama potpore male vrijednosti više ne mjeri učinkovitost potpora male vrijednosti. U obrazloženju se navodi da mjerenje nije moguće provesti na adekvatan način jer je riječ o manjim iznosima potpore koji uglavnom ne daju konkretne ciljeve već su operativne prirode. Djelomično možemo prihvatiti to obrazloženje ali smatramo da bi bilo mnogo transparentnije da to i dalje ostaje tim više jer za ovim čitavim izmjenama zakona dajemo akcenat upravo na transparentnost pa ne vidim razloga da bi to trebalo izbrisati. Možda iziskuje više truda, više papira, više vremena ali donijelo bi sigurno jednoj većoj vjeri i vjerovanju u te mjere i transparentnost svega navedenog. Smatramo da bi se tu mogle provući neke potpore koje bi se mogle davati proizvoljno, koje nitko ne bi zapravo uopće imao opravdanje zbog čega ali i zbog toga jer netko misli da bi to bilo dobro, neka ta potpora ide. Tako da smatram da bi ovo trebalo ostati tu i potpore male vrijednosti. Klub HNS-a, HSU-a podržati će izmjene ovog zakona u prvom čitanju, vjerujem da ćemo o njima još raspravljati i da ćemo možda neke stvari i prihvatiti. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Božici Makar na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolegice vi ste elaborirali, naravno da je bitna transparentnost i sve što se tiče transparentnosti treba podržati. Pa nažalost brojne potpore će nanijeti velike štete hrvatskom društvu, kako proračun, tako i građanima.

Iduće godine 2018. će biti 1,5 milijardi, znači 1,5 milijarda a 2019. 1,6 milijardi a to je sve doneseno 2014. godine. Također te su potpore vrlo upitne. I sada se država treba, tj. i Ministarstvo energetike zbog te katastrofalne odluke vi možete posvjedočiti jesu li dobre ili nisu gdje će morati građani plaćati strani investitor … [[Govornik se ne razumije.]] i toliki je to udar na građane, poglavito iz tih krajeva koji bi trebali plaćati ali ja se nadam da će se iznaći sredstva u proračunu, ali sigurno treba te potpore revidirati, vidjeti tko ih je potpisao, tko ih je donio na štetu građana i kome se pogodovalo jer one izazivaju efekte iz godine u godinu koji će biti katastrofalni, ogromni su novci. Pa tako imamo sada ulaze te obnovljive izvore energije, npr. plinska centrala u sri izvora na brani Peruči tj. hidrocentrale.

I odgovor uvažena kolegica Makar, izvolite. Poštovani kolega Bulj zahvaljujem vam na vašem pitanju. Evo, ja sam u svojoj raspravi govorila i na samom početku sam se osvrnula da se radi o Prijedlogu izmjena i dopuna zakona o državnim potporama i da ću se zadržati upravo na tom dijelu I naglasila sam da je dobro da se raspravlja i uostalom i o svim potporama. On što vi ste sada naveli tu, ja dozvoljavam da dio, ima istine u tomu, dozvoljavam da svako u onome o čemu i raspravljaju danas, tu od nas, zna dio, ali nitko od nas ne zna kompletno i za to sam da bude sve transparentno. Ali kada se otvori rasprava o pojedinoj potpori onda da se raspravlja o tome da onda to analiziramo, da sve argumentiramo, da sve provjerimo i samo onda možemo ravnopravni sudionici te rasprave biti.

Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Milorad Batinić. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Makar transparentnost nema cijenu, transparentnost nema alternativu, ali prvenstveno neovisnost ne iz razloga samo što je to direktiva EU, prvenstveno to moramo radi nas napraviti, to je ono što ste i vi istaknuli u svojoj raspravi. Nadalje, kada se govori o ovom, to je kao Opći zakon o potporama izuzetno je važno pošto se radi o javnom novcu da se zna opravdanost svake potpore i čime je rezultirala svaka ta potpora. Znači nakon, dobijete potporu za nešto, čime je to rezultiralo. Tada bi se moglo naknadno napraviti evaluacija učinaka. Po meni je to čak još i važnije, i važnije od mnogih stavaka koji su u ovom zakonu navedene. Nadalje, tu se spominje sektorske potpore koje se definiraju po pojedinim resorima, tko dodjeljuje, kako se dodjeljuje, naprosto slažem se da da ovaj dio koji se predviđa zakonom da se potpore male vrijednosti ukinu nisam za to. To smo naprosto i na klubu raspravljali, jer svaka kuna javnog novca mora biti više nego transparentno predočena i dostupna svima zainteresiranim. Naša sugestija je da se ne odustane u drugom čitanju od tog dijela. Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću na replici. Izvolite. Hvala lijepa kolega Btiniću. Pa evo sami ste ponovili mnoge stvari koje sam ja iznijela u svojoj raspravi. Točno je i upravo zbog toga se zalažemo da svakim danom bude sve transparentnije situacija i polje koje je vezano uz potpore. Da do sad nije bilo idealno, ali da je puno toga napravljeno i sigurno je svakim danom sve bolje stoji.

Neki put nama izgleda, pa 20000 kuna potpore, pa toliko papirologije, pa zbog čega?

Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branko Hrg. Izvolite. Poštovana kolegice Makar, vi ste rekli da smo ipak uz ovo sve skupa što ste pozitivno rekli o ovom prijedlogu izmjena zakona, da smo i do sada imali, dakle podatke na razno raznim mjestima i to je točno. Ali nekako sam stekao dojam da ste u tom svom dijelu rasprave malo htjeli opravdati ono što se je događalo u vrijeme Kukuriku vlade. A tou je bilo puno proizvoljnih potpora. I zato se ja slažem da se mora dati podatak i za te male, samo nekakvi jednostavni. Ne velika birokracija, puno papira kao što se to dogodilo sa Zakonom o udrugama gdje ljudi za 500 kuna moraju maltene se poroditi da to naprave, da uopće dobiju te novce. Znači pojednostaviti stvar da. Ali u svakom slučaju kada netko daje neke potpore, dijeli potpore može čak formalno imati transparentnost. Objaviti to na sto različitih mjesta to nitko ne može povezati, nitko ne može pronaći, a forma je zadovoljena. To se je događalo vjerojatno svih ovih godina, ali ja moram zato sam se vama i javio za repliku jer ste govorili u ime kluba koji je bio glavni partner SDP-u, Kukuriku vladi kada je bilo jako puno čudnih odluka o dodjelama potpora. Govoreno je ovdje nema poljoprivrede, nećemo o njoj ali ću reći da čak i tu na tim ogromnim, velikim programima je očito bila namjera s konačnim ciljem kako će nešto završavati, a da ne govorimo o proizvoljnim odlukama dijeljena novaca lokalnim samoupravama itd. Tu je stvarno bilo svega. Hvala da podržavate ovo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrgu na replici. Izvolite. Poštovani kolega, pa evo ja ne bih željela nikoga ni zagovarati ni napadati. Ja znam da je transparentnost, odnosno uspostava objave podataka započeta još u Vlade, za vrijeme Vlade HDZ-a. I to bih i onda podržala. O ovome neću govoriti o razdoblju od godinu dana jer zapravo nešto bitno se nije ni događalo u tom periodu. Ali proizvoljne izjave bilo je sumnje, ma bilo je uvijek onih koji će sumnjati i biti će uvijek oni koji će sumnjati. Ali zato trebaju postojati jasni kriteriji. Cilj ovog zakona je veća transparentnost. Ali opet stojim na onome. O svakom pojedinom programu možemo raspravljati, ali samo argumentima a ne proizvoljno jer sam protiv ovakvih paušalnih ocjena i paušalnog optuživanja bez obzira lijeva, desna strana, centar, svakoga. Svatko ima čak pravo i pogriješiti, ali onda da se zna da je to greška, a ne da je nekome namještano. Možemo u sve sumnjati, ali moramo donijeti odluke da je sve mjerljivo, da se znaju točno postupci, da se znaju pravila i nakon toga rezultati.

Izvolite.

Pozdravljam predstavnike Ministarstva financija, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Postavlja se pitanje već ovdje je bilo razmišljanja o tome čemu potpore, čemu one uopće služe? Međutim, jedna je stvar točna. Što je ekonomska politika u nekoj zemlji efikasnija potpore su manje potrebne. U Hrvatskoj se pokazalo da je ekonomska politika neučinkovita, loša proteklih godina i mi vidimo da potrebe za državnim potporama stalno rastu. U ovakvoj jednoj zemlji, maloj ekonomiji sa velikim ratnim i posljedicama nema tih subvencija i tog iznosa subvencija koje mogu nadoknaditi ovako lošu dosadašnju makroekonomsku politiku koja je vođena u zadnjih 20 godina. Pa evo pripremajući se za ovu raspravu pogledao sam malo podatke i nekoliko zapažanja ću ovdje reći možda ustvari poneku preporuku. Najprije, išao sam gledati godišnji izvještaj o državnim potporama u RH i na web stranici Ministarstva financija našao sam izvještaj za 2013. godinu kao najsvježiji. Molim vas, područje potpora subvencija je stvar diskrecije, to je znači diskrecionizam koji u određenoj mjeri koji nije kompatibilan sa tržišnim poslovanjem i načelima. Pa upravo zbog toga što mora postojati državna potpora, zbog određenih prioriteta, problema mora biti diskrecije, a ta diskrecija mora biti negdje obznanjena da bi bila transparentna, pa onda kažemo ovo je potpora, ali su dobili ovi, ovi ili oni. Dakle, gospodo prva stvar mi kao zastupnici moramo tražiti od Ministarstva financija, od Vlade da u vrijeme neviđenog razvoja informatike, telekomunikacija kada možemo da ne kažem u realnom vremenu, pa ajde nek mjesec dana kasne podaci, ali tri godine da kasne podaci odnosno analiza to je naprosto neshvatljivo. Zašto kasne? E to nemojte pitati mene. Jedan od elemenata državnih potpora su subvencije i o tome je također bilo govora, e one su recimo 2015. to sam vidio po podacima iz državnog proračuna na strani rashoda one su dostigle oko 6 milijardi 400 milijuna kuna, a 2014. su bile 5,1 milijardu znači porast od 1,3 milijarde kuna što je značajan porast. Međutim nekoliko zapažanja glede subvencija kao važnog elementa državnih potpora, ponajvažnijeg, a možda i ne jer ću reći neke dileme, zanimljivo je da poduzeća koja su u javnom sektoru dobivaju manje subvencije od poduzeća u privatnom sektoru odnosno vlasništvu. Javna poduzeća su tako 2015. dobile 993 milijuna kuna, a privatna milijardu 350 milijuna kuna znači u privatnom vlasništvu. Zanimljivo je da subvencije dobivaju čak i kreditne institucije, to je bilo 2014. negdje oko 140 milijuna kuna, 2015. oko 80 milijuna kuna, postavlja se pitanje zašto, jel to možda neko stimuliranje štednje itd. ali o tome se mora raspraviti. Tih stotinjak milijuna se može upravo u neku stranu govori za plaćanje obroka djeci u Hrvatskoj, ima niz razloga, ima da se to plati.

Novca dakle ima. Kada govorimo o subvencijama u Hrvatskoj se budući da se one rekao sam da je to područje diskrecionizma one su postale politički instrument, znači kao najvažniji ajmo reć izvor, segment državnih potpora, one su postale u hrvatskim prilikama važan politički instrument, od poljoprivrede, obrtništva itd. pa ljudi na selima dobro znaju kako je ovaj ili onaj susjed član ove ili one stranke kako je dobio određenu subvenciju. A što se tiče generalno problema subvencija u poljoprivredi, recimo u ratarstvu mi znamo da one nisu po prinosu po kvaliteti nego po veličini površine, pa smo vidjeli da postoje i ne zasijane površine ali se to isplaćivalo. Dakle u ovakvom neredu kakav u Hrvatskoj postoji godinama, mora se uvesti reda jer je ovdje riječ o javnom novcu, o novcu poreznih obveznika. Uzmimo primjer mljekara, oni su ekonomskom politikom uništeni. Najprije je došla multinacionalna kompanija Laktalis, govorilo se da će to biti dobro, da će sve cvasti, ljude se animiralo da uzimaju kredite od banaka, da grade farme, da kupuju što mlječnije krave i poslije nakon dvije, tri godine nastupila je druga faza koju niko nije objasnio, a to je da su cijene mlijeka pale jer Francuzi i ostali ne znaju kud će sa svojim mlijekom, ali su kamate ostale visoke još uz valutnu klauzulu i sada su mnogi ljudi u problemima. Zato ja predlažem u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku da se provede refinanciranje svih farmerskih kredita postojećih uz kamatnu stopu od najviše do 1% To će biti izuzetno važna potpora i nju je moguće provesti, dakle neće je ograničiti Bruxelles jer i oni to tako rade. Slažem se ovdje sa jednim prijedlogom, podupiremo ga naš klub, da se obavi revizija državnih potpora.

Ako je to u ovom zakonu, ako se misli na to onda je to to. Međutim, što je ovdje zanimljivo? I dosadašnji zakon o državnim potporama, ovdje se to spominje u vašem uvodu, ja sam pažljivo čitao, on je nalagao da se upravo to napravi. Znate.

Nas su građani izabrali ovdje da promijenimo Hrvatsku, a ne da razmatramo izvještaje stare nekoliko godina.

I s ovog mjesta tražim i poslati ću pismeni zahtjev u ime kluba da se objavi kada, kome, koliko, uz koju kamatnu stopu je, dakle odobreni krediti i po stranačkim kriterijima jer sumnjam da određeni broj kredita ima veze sa stranačkim, dakle sastavom određenih vlada. A 2 milijarde kuna nenaplaćenih kredita javnog novca, državnog novca, gospodo ja mislim da je to ogroman novac. Pa u tom smislu dakle ovaj zakon, mi znamo da on neće suštinski riješiti problematiku državnih potpora, njegovo, ako napravi se korak naprijed u transparentnosti a ponavljam nije bilo nikakvih razloga da se i do sada ne objavljuju svi izvještaji o tome poimenično i po pojedinoj djelatnosti tko je što dobio, dakle to su elementarne neke stvari koje se trebaju napraviti. I još jednu važnu stvar da kažem. Oni točno ovdje nabrajaju, evo recimo, dakle izuzeća od odobrenja, odnosno upita prema Briselu, ona su suvišna ako postoji u zemlji područja dakle i određeni problemi koji traže otklanjanje teškoća u gospodarstvu. Pa ako je riječ o regionalnim, znači određenim dijelovima Hrvatske koji su najslabije razvijeni, ili ako imamo problema u poljoprivredi onda su otvorene ruke hrvatskoj Vladi da onda znači koristi politiku državnih potpora na način koji nama odgovara. Gdje nalazimo uporište za to?

Prema tome, nitko nam nema pravo oduzimati to pravo niti soliti pamet, ako mi moramo spašavati pojedine dijelove našeg gospodarstva koji su u groznim uvjetima. U tom smislu dakle mi se zalažemo za povećanje, ne samo transparentnosti nego da se provode zakoni, da se provode zakoni a ne ona disciplina već toliko godina viđena u Hrvatskoj, ovdje opisivana, imaš li kakvu vezu da se u zadnji čas papiri daju, da se ne zna što se radi. Prema tome moramo tome stati na kraj.

Pa evo zašto Slavonija znači između ostalog još više propada.

Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Gospodine Lovrinoviću rekli ste u svojoj raspravi da su subvencijama subvencionirane i financijske institucije što nužno ne znači da je subvencija bila usmjerena njima, znači to je moguće da se radi o subvencioniranim, odnosno najvjerojatnije se radi o subvencioniranim kreditima koji su onda išli u gospodarstvu, odnosno subvencijama koje su plasirane u stambenu štednju, odnosno poticanje programa stambene štednje gdje ta subvencija na kraju završava kod građana RH koji nakon određenog perioda imaju mogućnost reaktivirati svoju štednju i nakon toga dobiti i taj poticaj od države koji je plasiran. Tako da to nužno ne mora biti loše, to pogotovo ti neki programi koji su okrenuti prema mladim ljudima koji se žele stambeno zbrinuti i s druge strane potiču jedan dio građevinskog sektora a na kraju mogu ispasti vrlo efikasne i kvalitetne potpore koje imaju pozitivne učinke. Tako da kada se kaže ovako na prvu da se potpore daju u financijskom sektoru to zvuči nelogično i ja sam apsolutno protiv toga. Ali kada se kaže da to može završiti u ovom dijelu jeftinijih kredita za mlade, za stambeno zbrinjavanje i izgradnju nekih novih kapaciteta u građevinskom sektoru što se tiče stanovanja to može i u biti je dobra stvar i ja nisam protiv toga i mislima da treba i dalje podržavati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na replici. I odgovor uvaženi kolega Lovrinović, izvolite. Evo kolega Maras, dobro ste zapazili ovaj jedan dio što sam rekao. Međutim, ja bih se s vama složio ali zašto se ne bih složio. Ako banka sa tim mladim ljudima koje ističete ugovori valutnu klauzulu kao što je bila švicarski franak a vi ste bili u toj Vladi koja je jednim dijelom pomogla ljudima da se izvuku pa ako su tamo kamatne stope značajno više nego što je u proteklih 7, 8 godina trebalo biti bez obzira što je to pogodnija štednja onda oprostite i još dati subvencije na to bankama mislim da je to. Ali 100 milijuna kuna je 100 milijuna kuna, to je značajan novac. Dakle, ja bih se sa vama mogao složiti da nije bilo ovih drugih otežavajućih okolnosti, odnosno onih čimbenika kao što je valutna klauzula, kao što su inače previsoke kamatne stope na kredite. Zahvaljujem na odgovor uvaženom kolegi Lovrinoviću. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Lovrinović. Ja bih se malo osvrnula na vašu raspravu i na dvije teme. Jedna tema je zaista ovo što je otvorio i kolega Maras, a vezano je uz subvencije na kredite. Ja se puno više zalažem za drugi niz potpora koji mogu biti u graditeljstvu i ne tjerati mlade ljude u kredite, a da onda kad oni dođu, krediti ne mogu ih otplaćivati da onda imamo sljedeći problem. Ali mislim da je to jedan drugi problem o kojem trebamo razgovarati. No međutim, vi ste tu kad ste krenuli sa izlaganjem iznijeli jednu činjenicu, a to je da na mrežnim stranicama Ministarstva financija zadnji podatak koji imamo je iz 2013. Dakle, država kao što je Hrvatska, mala država se mora odlučiti i mi se moramo odlučiti za potpore. Moramo znati o čemu je riječ, kome je dodijeljeno, pod kojim uvjetima i iskontrolirati. Jer imali smo i nekakvih slučajeva kad neki drugi programi koje smo htjeli aplicirati i povući sredstva od EU nisu bili uspješni iz jednostavnog razloga što je EU u tom slučaju rekla dajte subvencije i potpore bez kriterija ne znamo kakve u tom programu i nećemo vam dati i to ćemo vezati uz jedan postotak. Što zaključno hoću reći? Slažem se sa onim dijelom vašeg izlaganja na nečem što moramo inzistirati, dakle za potpore ćemo još jedno vrijeme imati i tog moramo biti svjesni. Ali ono moraju biti potpore, moramo znati da su javne, da su transparentne i da su kontrolirane. Dakle, da postoji na kraju tog puta da znamo gdje se ulagalo, zašto i da znamo za koju granu industrije mi želimo pomagati. Da li razvijamo nekakvu farmaceutsku industriju ili razvijamo nekakve IT tehnologije? Potpore treba vezati i uz Industrijsku strategiju i Strategiju razvoja gospodarstva Hrvatske samo onda one imaju smisla. Izvolite. Hvala kolegica Mrak-Taritaš na ovom promišljanju i na pitanju. Ključna je riječ u vašoj replici transparentnost, odnosno netransparentnost i mi smo svjedoci toga. I ponavljam još jednom u doba kad imamo sve dostupno da u realnom vremenu možemo pratiti mi imamo izvještaj tek za 2013. godinu. Mislim da je građanima jasno i jasno je svima nama da je netransparentnost u stvari politika vladajuća u Hrvatskoj do sad bila, netransparentnost. A u tome se snalaze birokrati, klijentelisti i oni koji nikad neće, kojima nikad nije u prvom planu opće dobro i razvoj države, nego jednostavno privatni interes. Ali gledajte nešto aktualno. Evo proteklih dana stalno govori se o padu javnog duga. Jel' tako?

Pa evo jedan podatak. Prije 7 do 10 dana država je, Ministarstvo financija emitiralo je obveznicu od tri milijarde kuna. Jeste li je možda našli zabilježenu u najnovijim podacima o javnom dugu? One će za jedno tri mjeseca doći i onda će reći nešto je porastao. Dakle ljudi moji, dajmo počnimo već jednom koristiti blagodati suvremenih tehnologija, računala, telekomunikacija. Dajmo istinite podatke, ažurne, ažurne koliko god oni bili neugodni tim bolje. Jer ćemo brže izaći, shvatiti kako stvari stoje, pa ćemo tražiti rješenje u tom smislu. Na tome moramo zajedno, znači svi raditi na povećanju transparentnosti. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Profesore Lovrinoviću, spominjali ste ovdje i podobne potpore. Pošto ja dolazim iz Slavonije i znam kako su se u poljoprivredi doznačivale potpore i tko je to sve dobivalo. Jednostavno ljudi koji su imali farme male mljekarske, svinjogojske i bilo koje druge ljudi su jednostavno morali zatvoriti, napustiti. Znam masu primjera i otići u Njemačku i pokušati vraćati te svoje kredite koji su zaduženi bili za te svoje farme. Da li bi to moglo biti i odgode nekakve da se ljudima ovim koji su preostali i drugi koji su možda vratili dati im nekakvo zeleno svjetlo ili malo svjetla što kažu na kraju tunela. Dalje znamo naše školstvo, mi evo koliko vidimo dolje u Slavoniji mi smo ostali bez majstora. Ostali smo, da li bi svi stručnih ljudi koji bi trebali obnavljati na kraju ovu našu zemlju, da li bi se potpore mogle davati i strukovnim školama gdje bi učenici jedan dio novac dobio od države, roditelj koji bi dobio dio novaca da bi svoje dijete upisao u jednu strukovnu školu gdje bi bilo mu lakše svakako školovanja, a u drugu stvar imali bi ljude koji bi nam trebali i trebaju nam za Hrvatsku državu.

Znači samo košta građane, a u stvari ništa nismo dobili neki doprinos da bi mogli bolje živjeti od toga. Pa htio bih da vi kažete na sve to kako vidite? Izvolite. Hvala kolega Mišić. Naprosto se primijeti koliko se borite za Slavoniju koja naprosto je u sve većim problemima i meni je drago da imate ovakav stav. Stojim iza mišljenja da je moguće svim farmerima koji su se zaduživali uz 4, 5, 6, 8% uz valutnu klauzulu, molim vas uz valutnu klauzulu, a vlade su ih prethodne uvjeravale kupujte, gradite, kupujte junice, radite ljudi i oni su ušli u škare u zamku dužničkog ropstva. Imam vrlo jasan model kako to riješiti pa evo pozivam i vas i druge saborske zastupnike, narednih dana ćemo posjetiti Slavoniju na nekoliko tribina objasniti kako se to može raditi, ali samo ću načelno reći da je to moguće napraviti uz asistenciju HNB-a, Croatia banke, ne HBOR-a, nego Croatia banke i najviše uz 1% i ta se operacija može provesti do kraja godine i da ljude riješimo da mogu mirnije spavati. Naravno nećemo ih riješiti problema plasmana mlijeka, to je drugi dio politike, ali hoću reći da je politika državnih potpora, poticaja, to je vrlo sofisticiran dio ukupne politike kao odgovor na globalizaciju, na dominaciju kapitala, to je zaštita malih i oni koji su nemoćni. Kada govorite o drugom pitanju mogu li se strukovne škole, zanimanja, davati subvencije i potpore za to, pa bravo, pa naravno o tome uopće nisam govorio. Pa to je pravi put, način da se škola obrazovanje prilagodi potrebama tržišta, da se djeci u toj fazi daju potpore jer roditelji neki ne mogu financirati i to je najbolji put mladi izdaci za državu, ali odličan prijedlog za gospodarstvo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinović. Svima je jasno u ovoj sabornici da ovaj zakon ove izmjene zakona su onaj završni dio procesa, ali naravno da kao završni dio procesa da otvaraju ona pitanja početka procesa gdje dolazi do najvećih anomalija i gdje započinje problem koji se samo kasnije objavom podataka potvrdi ili ne potvrdi. Vi ste ovdje po meni pozitivno ocijenili ovaj dio navodeći još naravno ono sve što bi trebalo mijenjati, ja se s tim slažem, ali ste spomenuli pojam političkog instrumenta, korištenja potpora i subvencija kao politički instrument. Ja apsolutno smatram da ste tu u pravu i vjerujem da će nakon ovih izmjena zakona doći do određenih izmjena načina ponašanja kako bi se apsolutno izbjegla mogućnost tog političkog instrumenta. I tu ću navesti dva primjera koji smo bili svjedoci u nedavnom vremenu. Sjećam se primjera tadašnjeg ministra prometa gospodina Hajdaš Dončića.

I ne mogu, a ne spomenuti da je ministar tada Jakovina planski radio program ruralnog razvoja da bi on završio nažalost ovako kako je završio. Dakle to je bio početak, sada imamo rezultate. Ova rasprava i ove izmjene moraju dovesti do toga da se krene u onu drugu raspravu i da se riješi na početku problem. Izvolite. Poštovani kolega Hrg. Evo naveli ste jedan konkretan primjer u velikom iznosu kako politika koristi potpore, ali jedna i druga i to su protekle godine to je Hrvatska, neću reći da smo to svi mi, ali u tome živimo. Mi ovdje danas ne možemo govoriti o tome kako bi trebao izgledati sastav tijela koje donosi odluke o pojedinim potporama jer to nije dio ovoga zakona jer ovdje je konkretan izmjene zakona donešene su. Ali možemo pokrenuti inicijativu evo danas da u tim upravo tijelima jeli to iz Ministarstva poljoprivrede, financija već ne znam tko dodjeljuje za pojedino područje da se uključe predstavnici određeni dio predstavnika udruga nezavisni dakle ljudi koji nisu, iz akademske zajednice pa da barem bude jedan koji će tamo biti kamenčić u cipeli da se ne može raditi što se hoće, a posebno da se smanji udio političkog analiziranja državnih potpora prema pojedinim ljudima, poduzećima, a posebno da se to ne radi naravno posebno je to vidljivo pred izbore. Ponavljam, državne potpore i jesu politika, ali nemojmo da bude, ne dozvolimo da bude politikantstvo, a posebno ne dozvolimo da to poprimi razmjere koji su naprosto nedopustivi i nedozvoljivi pa ovdje je danas neko spomenuo da nam je čak i ta EU javila da nije nešto uredu ovdje koliko oko dvije milijarde pa da to provjerimo, to je rekao mislim kolega Borić. Pa gledajte, ako je već do toga došlo, onda mi imamo strašno veliki problem, a posebno se čudim našim građanima koji možda ovo nisu znali, a ako jesu znali onda se čudim onom dijelu koji to tolerira i podržava. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lovrinović, sve ste rekli lijepo o ovima i kašnjenju objave programa i dobivenih potpora no ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama želi se postići tri najbitnija cilja provedbe modernizacije državnih potpora koje su sigurno dobro došle svim našim korisnicima. Pod 1. poticanje održivog, pametnog, uključivog rasta na konkurentnom unutarnjem tržištu, to je jedan od ciljeva koji se ovim zakonom želi postići. Pod 2. je usmjeravanje ex ante kontrole Europske komisije na slučajeve sa najvećim utjecajem na unutarnje tržište te jačanju suradnje sa državama članicama Europske unije u provedbi propisa o državnim potporama. I treće je pojednostavljanju pravila o potporama koje omogućuju brže, informiranje, vjerodostojnije donošenje odluka na temelju jasne gospodarske opravdanosti zajedničkoga pristupa i jasnih obaveza. Transparentnost u pogledu dodjele državnih potpora ključna je sastavnica spomenute modernizacije ovoga zakona a program kao i pojedinačno dodjeljivanje potpore su te koje će sigurno doprinijeti i boljem i transparentnijem i konkurentnijem načinu ostvarivanja potpora u RH. Odgovor uvaženi kolega Lovrinović. Uvaženi kolega Đakić, mislim, ja bih se ovdje fokusirao samo na jednu stvar. Mi možemo još 3 zakona napisati, inovirati vezano za državne potpore ali nama ovdje kao saborskim zastupnicima a i građanima trebaju izvještaji o rezultatima tih potpora. Je li to utrošeno za ono za što treba, je li postignut napredak ili nije ništa? Evo, malo prije kolega Bulj je spominjao da je toliko u voćke uloženo da bi mi svi mogli imati ne znam po 100 voćaka svaki građanin Hrvatske. Dakle problem ove države je do sada sistemski, sistematski je bio da nitko ne ponosi, neću reći nitko ali da se ne podnose adekvatni izvještaji, da se ne provjerava, ne provjerava se. Nijemci kažu povjerenje je dobro ali kontrola još bolja. I zato ta zemlja funkcionira, zato i državno vlasništvo funkcionira jer se za javni novac u toj zemlji jako brine. Uvedimo, apeliram, znači i na Vladu, sada koja je, počnite konačno, znači studiozno pedantno pratiti izvršenje odnosno što je bilo sa odobrenim potporama, što se postiglo i na kraju da znamo i mi ovdje a i svi građani dakle ima li i u kojem smislu je dala efekte takva politika državnih potpora.

Poštovani kolega Lovrinović, prije svega želim vam dati potporu u vašem izlaganju, kritizirali ste postojeće modele ali ste i dali puno prijedloga na koji način unaprijediti da postanu bolji i transparentniji. Također zahvaljujem na podršci mojoj ideji da se napravi revizija do sada dodijeljenih državnih potpora i da se uvede sustav odgovornosti u dodjelu tih potpora kada se ubuduće proračunski novci ne bi rasipali na nepotreban način. Nismo mi nikakav El Dorado i nemamo novca u neograničenim količinama. Također, posebno mi se svidjela vaša konstatacija da sustav dodjele državnih potpora mora biti jasna politika, ne politikanstvo. I jako ste dobro istaknuli upravo primjer mljekarstva u kojem je država naravno u namjeri da pomogne ali ne strateški ubrizgala ogromne novce a odmah nakon što je ubrizgala te novce dogodio se neočekivani krah, krahiralo je tržište mlijeka, cijene mlijeka su pale, korisnicima su ostali visoki krediti sa visokim kamatnim stopama i sektor mljekarstva se potpuno urušio. Dakle, zaista ste na jedan pravi način poentirali na činjenici a to je da Hrvatska nema jasnu politiku dodjele državnih potpora, da su to uglavnom vatrogasne mjere, da se uglavnom sredstva državne potpore utroše neučinkovito. I u tom smislu evo, evo je više nekako moj komentar na vaše izlaganje nego nekakva kritika ili replika. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Kristiću na replici. Izvolite. Kolega Kristić, zaista evo vaša je ideja da se napravi revizija, to je onaj minimum što mi možemo danas, oko čega mislim da ne može i ne smije biti nesuglasja. Ali evo zaboravio sam spomenuti jedan segment, puno se priča o zaštiti okoliša, prirode, obnovljivim izvorima energije. Pa recimo zanimljive su ove kako se kaže vjetroelektrane i ovi projekti vezani za vjetar, u taj vjetar je otišlo dosta javnog novca. I recimo, tu bi zanimljivo bilo vidjeti kako je na tim vjetrometinama, što se tu radilo, zašto se napravilo, kakvi su tu bili izračuni, koja je korist a vidimo koja će biti korist da prijeti opasnost da svi moramo plaćati skuplju struju. Prema tome, evo to vam je jako dobar primjer je li vođena neka javna rasprava kada se to ulazilo u to, s kime se to uopće zaključivalo, kakvi će biti efekti, čiji interesi su tu zastupani, sve super zvuči, to je znači obnovljiva energija, nema zagađenja. Ali, evo završiti ću s time da puno javnog novca curi na sve strane. Ajmo konačno raditi na tome da se polažu računi građanima, poreznim obveznicima za njihov novac. I da pokažemo da ova zemlja konačno može početi funkcionirati normalno ali uz jedan preduvjet a to je politička odgovornost i ljudska, profesionalna odgovornost, tako obične stvari koje već odavno rijetko viđamo u Hrvatskoj. Izvolite.

šta reći. Zaista treba podržati ove ideje oko usklađivanja sa europskom regulativom. To je pitanje, dakle prije svega transparentnosti, uvođenja ozbiljnog i detaljnog registra državnih potpora i to je to. To ne možemo ne podržati. Dakle, to smo apsolvirali odmah ovu cijelu priču. Naravno postoji i ovaj drugi dio rasprave koji se otvorio ovo jutro u Saboru i o čemu želim nekoliko riječi reći. Prvo samo kratki komentar, dakle ovaj iz replike oko izlaganja kolege Lovrinovića i onih izlaganja koji su bili iza toga u replikama. Mislim da je vrlo bitno još jednom razdvojiti i jasnu razdjelnicu napraviti kod onoga što je kolega Lovrinović govorio o diskreciji odluka kod potpora. Samo radi javnosti i svih nas moramo jasno definirati što ta diskrecija znači. Diskrecija je u politici oblikovanja programa potpora. Tu može bit diskrecija i tu se možemo razlikovati lijevi od desnih, centra itd. itd. Međutim, kad je riječ o diskreciji u dodjeli potpora, kad je riječ o diskreciji pojedinca e to ne postoji. Dakle, toga nema i to mora biti posve jasno. Znači najprije programi, vrlo jasni o dodjeli potpora, a sve što se dalje događa je procedura koja mora biti u skladu sa programom i to je to. Ja kao ministar sam se tako ponašao i stojim iza svih odluka diskrecijskih te vrste u smislu dodjele potpora regionalnim jedinicama. Dakle, riječ je o regionalnim potporama gdje je i zaista nije bilo stranačkih kriterija kod dodjele tih potpora. Ja to mogu tvrditi vrlo odgovorno i na gomili primjera i kada sam kritiziran možda i sa svoje strane, strane mojih stranačkih prijatelja uvijek sam stajao čvrsto iza onoga što smo u konačnici donijeli odluku kad je o dodjeli potpora riječ. I sad vraćam se na temu i samo kratko radi javnosti, mislim da čisto kao pregled cijele situacije što to zapravo potpore danas u Hrvatskoj jesu i što to, gdje to novac odlazi? Ovdje jako govorimo o tome da se novac rasipa, da ovo, da ono. Pa možda u nekom postotku u kojem revizija kaže 2% od 100% je malo, a sve preko 2% je puno. Pa u onih 2% bih možda mogao govoriti o nekakvom rasipanju, ali u ovih 98% odgovorno tvrdim nema rasipanja. Zašto to tvrdim? Evo pogledajte kako stoje stvari u strukturi potpora. Dakle, najveće potpore danas idu iz državnog proračuna prijevozu. Kojem prijevozu? Pomorskom prijevozu, povezivanju hrvatskih otoka sa kopnom. Da li to treba ukinuti? Pogledajmo u oči našim otočanima i recimo da ćemo im ukinuti subvencije njihovih karata. Ne dolazi u obzir naravno. Prema tome, potpuno opravdani novac koji ide u vrlo jasnu svrhu. To je samo za Jadroliniju mislim negdje između 300 i 400 milijuna kuna. Ne znam sad točno iznos, ali znam da je vrlo respektabilan iznos. Vi znate da naše željeznice nisu u dobrom stanju, pokušavamo to popraviti. Mi smo kao Vlada pokrenuli onu izgradnju 22 nova vlaka da bi povezali ovdje, uglavnom u kontinentalnoj Hrvatskoj ta naša mjesta. Ali isto tako se jako puno ulaže u infrastrukturu i tu naravno koristimo i EU fondove u sve većoj mjeri. I ja se nadam u budućem razdoblju još i više. Upravo radi toga što postoje određene linije koje ni na koji način nisu isplative. E sad onu razliku između isplativog i neisplativog pokriva država i to naši građani moraju znati. Prema tome, tamo ide idućih nekoliko stotina milijuna kuna koja sasvim opravdano idu u tu svrhu. Treća velika stavka ili možda i veća od ove koju sam spomenuo je naravno poljoprivreda, ali sad posebno poljoprivredu ne spominjem jer je i kolega državni tajnik Tufekčić rekao kako poljoprivreda sada nije u ovom novom sustavu evidentiranja državnih potpora. Netko je spomenuo malo prije već tu priču. Dakle, čitav niz proizvoda poljoprivrednih jednostavno u Hrvatskoj još uvijek ni nije u onoj konkurentskoj razini da bi mogao konkurirati jeftinom uvozu iz Španjolske, iz ne znam koje Francuske i drugih zemalja iz kojih uvozimo te poljoprivredne proizvode. A bez subvencija poljoprivredi još bi manje bili konkurentni, ne bi uopće mogli proizvoditi. O tome se radi i to naši ljudi znaju, odnosno trebaju znati. Zato postoje poljoprivredne potpore. Iduća stvar brodogradnja. Ovdje je bilo spomenuto danas, kolega Bulj je spomenuo nešto. Naravno jednim dijelom sam se složio sa njim, ali naravno u jednom dijelu se i ne mogu složiti. Neki dan naslov u novinama s kojim sam bio jako ponosan na neki način jer smo mi bili Vlada koji smo odradili taj dio posla finalni. Kaže: „Renesansa hrvatske brodogradnje“ Institut za javne financije je prije nekoliko mjeseci završio svoju analizu stanja i bolje rečeno dinamike razvoja hrvatske brodogradnje gdje sa istim zaključkom kaže: „Privatizacija i restrukturiranje, ovo zadnje restrukturiranje koje je naša Vlada provela je doprinijelo opstanku prije svega, opstanku brodogradnje i očuvanju jednog dijela radnih mjesta“ Ne svih na žalost, ali jednog dijela. I isto tako sada se pokazuje kroz knjige narudžbi i sve ono što ti ljudi rade u brodogradilištima zapravo da ta brodogradnja ide prema naprijed. Samo vas podsjećam Njemačka posebno Poljska kompletno je izgubila brodogradnju kad je prihvatila određene tvrde zakone EU o tržišnom natjecanju i potporama i jedino i buduće nakon završetka ovog procesa restrukturiranja koji je definiran bio na pet godina uz državnu pomoć da se to sve skupa odvije, dakle u budućnosti ta brodogradilišta će funkcionirati bez državne potpore. Moraju tako funkcionirati jer to su neka pravila koja smo mi usvojili onog trenutka kada smo ušli u EU. Međutim, treba znati tu još jednu stvar, to ne znači da u konačnici država potpuno diže ruke od brodogradnje i to želim svima poručiti posebno ljudima koji žive u brodogradnji i od brodogradnje. Ne, mi smo nakon što su nas uvjeravali mnogi da ne može država više pomagati u smislu financiranja odnosno izdavanja jamstava brodogradnji mi smo u direktnom kontaktu sa Europskom komisijom došli do modela i rješavanja problema modela, suporta države prema brodogradnji u smislu njenog financiranja čak i u ovom periodu dakle od kada smo prihvatili stroga europska pravila. I danas naša najveća brodogradilišta uz državno jamstvo po posebnom modelu se zadužuju, pred financiraju svoju proizvodnju jer je to jako složen i jako zahtjevan proces financiranja gdje vi ogromne novce morate na početku angažirati uz neki manji avans koji vam daje kupac broda. Dakle vrlo ozbiljan posao i mi smo to uspjeli kao vlada riješiti. I od tada zapravo ta brodogradilišta još bolje i lakše funkcioniraju posebno Uljanik se ističe, a vi znate je Uljanik preuzeo i riječki 3. maj. I sigurno je jedno od vodećih brodogradilišta sa knjigom narudžbi od preko milijardu eura, dakle preko 7, 8 milijardi kuna knjige narudžbi tog brodogradilišta danas vrijedi. Dakle netko je to trebao odraditi. I ako sve drugo prekrižite ja ću opet ostati zadovoljan jer je vlada, naša vlada napravila taj vrlo važan korak u procesu očuvanja brodogradilišta koja su svi već bili lagano prekrižili. Dalje, što je tu još, poticaji i subvenciji za zapošljavanje. Pa tko bi pametan bio protiv toga? Pa samo uz onaj program stručnog osposobljavanja negdje oko 75 tisuća mladih u Hrvatskoj je uspjelo odraditi tu godinu staža, a negdje oko 60% njih je iza godine dana ostalo na radnom mjestu u tim firmama u kojima su volontirali zapravo radili za neku sitnu naknadu od 2.400 kuna. Da li ste protiv tih subvencija? Naravno da niste. To je nešto što mora biti u strukturi ovakve jedne priče. Dalje, što imamo još od ključnih stvari u toj strukturi, regionalne potpore, ono što sam na početku govorio. Dakle, mi moramo pomagati manje razvijena područja Hrvatske, zato i imamo Ministarstvo regionalnog razvoja koje ima svoje programe i u tim programima je definiralo ili kategoriziralo područja na prvu, drugu, treću ne znam skupinu i prema tim kriterijima nerazvijenosti dodjeljuje lakše određena sredstva jedinica lokalne samouprave za infrastrukturne projekte, za vode, za škole, za ne znam dječja igrališta, vrtiće, uređenje parkova i svega i svačega da bi tamo kvaliteta života bila barem približno kao ona u urbanim sredinama u gradovima. Pa čak i neki gradovi su tamo obuhvaćeni. Pa pokrenuli smo posebne programe za ratom pogođena područja za Knin, Petrinju, Beli Manastir, Benkovac i čita niz drugih mjesta gdje po posebnim programima im pomažemo jer oni tu pomoć zaista i zaslužuju itd., itd. I sada kada gledate po vrijednosti dalje, tu su još dvije stavke, to su malo poduzetništvo koje nažalost u strukturi barem ona koja je dostupna javno pada u udjelu u potporama. Ja bih volio da više sredstava ide malom poduzetništvu i obrtništvu, a da manje trošimo na one kritične sektore gdje su velike firme koje se zovu firme u poteškoćama, a te firme u poteškoćama i prema EU pravilima imaju pravo na državnu potporu, ali ono što se kaže jednom i nikada više. To je situacija i s našom brodogradnjom isto tako, dakle ovo je bio zadnji pokušaj da se njima pomogne da opstanu, to smo napravili i evo srećom stvari idu relativno dobro. Zato što neki idu jako dobro, a neki drugi pomalo zapinju, ali u prosijeku evo drže se, rade, imaju nekakvih narudžbi i cijela ta priča se dalje zahuktava. Dakle volio bi da udjel potpora za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo bude ipak malo veći, a posebno u dijelu istraživanje i novacija što se zovu tzv. horizontalne potpore gdje zaista onda i nekakva ravnopravnost u pristupu tome moram biti sasvim, sasvim temeljena na jasnim kriterijima i izvrsnosti da tako kažem. Znači onaj tko je sposobniji, tko ima bolji background tko ima bolju povijest, koji dokazao se već i zna što radi taj će lakše doći do sredstava, a ne da sredstva bacite nekome gdje se ta sredstva neće oploditi. I tu je zadatak zapravo državnih institucija, agencija i ostalih u onom smislu diskrecijskom da politikama usmjere sredstva prema onima gdje će efekt njihov biti najveći. I kada je riječ o efektu malo me zapravo rastužuje zbog svih ovih danas rečenih stvari ovdje u Saboru, osjetljivosti u tom dijelu distribucije potpora što će se recimo potpore male vrijednosti izbaciti iz ove analize efekata. Ne znam zašto. Da li je to odredba Europske komisije isto ne znam. Ali ja bih volio kada se efekti procjenjuju da se procjenjuju efekti i velikih potpora, ali i potpora male vrijednosti, mislim da bi to bilo pošteno upravo radi ovih osjetljivih pitanja koje su danas ovdje kolegice i kolege postavljali. I na kraju jedna ogromna stavka u ovih 6,5 milijuna kuna koje su spomenute maloprije odnosi se na nešto što zapravo ne znam kako ih uopće klasificirano kao državna potpora. Ja bih rekao da je to više potpora građana državi, ako sam u pravu, a to je RTV pretplata. Nije? Je? Da, milijardu i 200 pogledajte tamo. Milijardu i 200 RTV pretplate ulazi u ukupnu sumu državnih potpora bez veze. Dakle, to jednostavno tamo nema mjesta po meni jer ovdje je obrnuta situacija da građani potpomažu jednu instituciju koja je unutar sebe uvjetno rečeno neefikasna, koja troši novac. Ne znam koji su efekti od tog trošenja i to je ovdje po puno puta bilo pitanje u ovoj sabornici da li građani moraju plaćati tih 80 ili 60 ili 40 kuna za tu RTV pretplatu u odnosu na ono što zauzvrat od te institucije dobivaju. Evo ja sam svoje vrijeme iskoristio da malo građanima dočaram što to je u toj strukturi državnih potpora. Dakle, nije to sad nekakva crna kutija gdje se ništa ne vidi, gdje se marčapija i ovako i onako. To su vrlo ozbiljni novci koji idu u ozbiljne svrhe za kvalitetu života naših građana i to onih ugroženijih i građana i firmi i ljudi koji rade u tim firmama. A da li ima problema? Uvijek ima problema u trošenju tog novca. Još jednom moja osobna isprika jer sam vas preskočio, iako sam imao na popisu za replike. Izvolite. Uvaženi kolega Grčić, evo na početku ste istakli riječ diskrecija koju hrvatski leksikon, rječnik definira kao granicu i mjeru do koje se treba u nečemu ići vidit osim drugih objašnjenja. Pa ja sam upravo mislio na tu granicu koja je u Hrvatskoj prijeđena. Ali diskrecija postoji i prije definiranja određenih regula. Onda naravno kad se ona ugradi onda ne treba nitko tu posebno bit. Dakle, na to sam mislio i sigurno je da je taj diskrecionizam znači da je on korišten u lošem jednom smislu. No s druge strane kad govorite o brodogradnji slažem se sa vama i dobro je da ste napravili da spasite brodogradnju jer to je jedna od vještina koju Hrvatska mora sačuvati, jer inače nećemo znati ništa proizvoditi. Međutim, bilo bi mi još draže da ste novac i kredite koje ste uzimali za sanaciju brodogradnje, da ih niste uzimali uz pet, šest posto, nego uz jedan posto, a vi znate kao profesor ekonomije kao i ja da je od 2008. godine do danas to bilo moguće i mi bismo ogromne novce uštedili, jer to su milijarde. I mogli bi također druge potpore državne odobravati subvencije nekim drugim sektorima i tu dakle, tu je napravljen jedan znači propust. Ali pozdravljam ovo što je brodogradnja, znači spašena. E vidite to mi se ne čini dobra mjera. Na prvi pogled da. Za 2400 kuna nakon godinu dana rijetko tko ostane, to nije dostojno jednog mladog čovjeka. A i druga stvar, za toliko i toliko tisuća su se smanjivali na biroima za zapošljavanje broj ljudi. Prema tome, mi smo ih brisali iz evidencije nezaposlene. Dakle, naoko dobra mjera. Ja mislim i novci koji su uzimani za subvencioniranje toga i tu su ogromne kamate plaćene. Na žalost, dakle na prvi pogled dobra mjera, ali suštinski samo jedan kozmetički zahvat. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na replici. Odgovor uvaženi kolega Grčić, izvolite.

Ja govorim ono što su podaci relevantni. To vam je cirka između 45 i 50000 ljudi mladih uglavnom, visoko obrazovanih i manje od toga. Ali efekt je sigurno postignut i u tom dijelu. Što se tiče ovog financiranja brodogradnje moram vam reći da ono što sam spomenuo za govornicom, da je ključno. Da nije bilo ovog novog modela gdje država i dalje može na određeni način pomoći brodogradilištima i garantirati za njihovo financiranje i zaduživanje i financiranje, onda se ne bi dogodili ni ti krediti sa 5% kamate. To vam hoću reći. Prema tome, na žalost uvjeti financiranja su takvi kakvi jesu. Da li je po onome što vi uporno, dakle promovirate da li je država indirektno mogla i drugačije pomoći brodogradilištima preko monetarnog sektora i bankarskog to je već druga priča.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grčić, vi ste u svom izlaganju spomenuli željeznice. Kad govorimo o potporama i kad govorimo o takvim mjerama onda jednako tako se iz toga treba vidjeti i to ponavljam još jedanput koja je to državna politika. Dakle, ako je državna politika da dio prometnog riješimo željeznicom, a ja sam uvjerena da to treba biti, to smo mi i pokrenuli, nismo napravili do kraja i tu apsolutno možemo reći da imamo grijeh. No međutim, sve zemlje EU razvijaju željezničku mrežu ne samo zbog teretnog prometa, nego i zbog putničkog prometa. Ali onda iz željezničke mreže razvija se graditeljstvo, ali razvija se i svaka druga industrija koja to koristi. I onda te potpore imaju smisla. Dakle, ono što bi trebalo vidjeti kad imamo potpore da te potpore znamo za što radimo, da vidimo što to u budućnosti Hrvatska ima. Dakle, ako su potpore u turizmu, onda su potpore za hranu. Dakle, nije samo onaj konačni proizvod nego sve što je. I ono što bi trebalo u budućnosti inzistirati s jedne strane nekako sa lončićem gasite požar, jer pomažete direktno ljudima. No međutim, ono što je smisao potpore i što bi trebalo biti naravno Ministarstvo financija to gleda samo ovaj financijski dio.

Moja jedino isprika je ako mogu tako reći svim onim ljudima koji su u ovom procesu restrukturiranja Hrvatskih željeznica, a koji je nužan bio, nužan apsolutno jer to je nešto što će se morati nastaviti i u mandatu ove Vlade jer tu nije kraj. Dakle, isprika svim onim ljudima koji su ostali bez linije. Dakle, neke linije su morale biti reducirane jer se jedino na taj način moglo štedjeti u Hrvatskim željeznicama i smanjivati ovu razinu subvencija koja će se na žalost morati i dalje smanjivati. Ali upravo zato se s druge strane radi na modernizaciji i smanjenju jediničnih troškova da bi se moglo smanjiti kasnije i ukupne troškove subvencija jednog tako sektora koji kažem je vrlo nužan našim građanima, pa i gospodarstvo ovo o čemu je Anka govorila. A s druge strane je jako skup ili bolje rečeno neefikasan u ovom trenutku. I poboljšanje infrastrukture i ulaganje u vozni park da tako kažem je nešto što mora doprinijeti ukupno toj priči. Dakle, mi smo u kontinuiranoj mijeni. Mi se moramo mijenjati, mi se moramo razvijati i pred Vladom ovom koja sad je nastavak te priče oko željeznice, ali ne samo oko željeznica. Ova Vlada nije otvorila uopće ili ne znam zašto uopće ne spominje javno pitanje, javno pitanje Hrvatskih autocesta. Znate od onog zadnjeg našeg pokušaja da kroz monetizaciju autocesta počnemo rješavati taj problem više nitko, ni Oreškovićeva Vlada, niti ova Vlada uopće više to ne spominje, a 25 milijardi kuna duga za Hrvatske autoceste ostaje i dalje. Prema tome, mi kao opozicija sad čekamo odgovor. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega Grčić, kazali ste subvencije, tj. potpore da idu za prijevoz najviše, rekli ste i brodara Jadroliniju. I naravno da treba davati potporu poglavito zbog otočkog prijevoza gdje su ljudi u biti odvojeni od kopna i gdje treba raditi na tome. Međutim, činjenica je da ta Jadrolinija sad ima i na tržišnoj utakmici da smo mi dozvolili da na domaće tržište dolaze strani brodari, pa će te potpore trebati još veće biti, a to nismo dobro zaštitili u pregovorima predpristupnim s Europskom unijom, da sačuvamo bar određeni broj godina što su druge države koristile našega brodara, da ima monopol na ovom području il' zbog čega? Jel' milijardu kuna prometa, negdje oko milijardu kuna ima Jadrolinija s tim da Jadrolinija ako se pojavi konkurencija to će bit uglavnom ljeti, gdje će doći do urušavanja Jadrolinije kao i svega do sada gdje će konkurencija smanjiti cijenu i postoji velika opasnost od urušavanja Jadrolinije. I to trebamo štititi i subvencionirati. Također rekli ste prijevoz. Da, pa čudno je da recimo subvencioniranje prijevoza učenika u određenim krajevima imamo lokalne samouprave gdje imaju novac, subvencioniraju u cijelosti, a negdje gdje nemaju, gdje su siromašni krajevi nemaju subvencioniranje. To je nepravedno potpore, nepravedne, apsolutno nepravedne. Negdje osnovnoškolci imaju prijevoz i unutar 3 km, a negdje nemaju. U bogatim krajevima imaju subvencionirane udžbenike kao na primjer u Zagrebu udžbenici su besplatni i u drugim bogatim gradovima, dok u drugim krajevima gdje su siromašni, gdje ste i vi ukinuli svojim Zakonom o regionalnom razvoju potpomognutim područjima kao na primjer u 35 gradova i općina u treću skupinu ste 2014. nepravda do neba. Naravno još ni ova Vlada nije ispravila to i zbog toga nisam niti glasao za ovaj proračun, jer je bilo obećanje da će se ispraviti. A Vlada Jadranke Kosor je donijela indeksaciju, a vi ste jednostavno prihvatili. Hvala lijepo. Na replici molim vas da malo pripazite na vrijeme. Odgovor uvaženi kolega Branko Grčić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, ja se sa vama u principu slažem u najvećem dijelu ovih pitanja. Samo opet ja i vi uvijek dođemo ovdje do nesporazuma kada je riječ o brdsko-planinskim područjima. Dakle, kao što vi dobro znate, ali uvijek pomalo to igrate tu političku igru na tu temu. Mi smo da, uveli novi sustav. Kroz taj sustav je sto općina koje nikada nisu bile u nikakvom sustavu potpore ušlo u sustav. I naravno, onaj tko dobije nešto šuti i koristi to i nema ga, ne javlja se. Međutim, nismo mi stali tu, nismo mi stali kao Vlada tu. Imali smo sastanak kod Predsjednice u uredu gore, imali smo kasnije sastanak sa svim načelnicima i gradonačelnicima s područja brdsko-planinskih tih naših krajeva i dogovorili se četiri mjere koje ćemo primijeniti. Od tih četiri mjere ja sam uspio vremenski prije izbora riješiti onu najvažniju, a to je uvećani dio tih jedinica u porezu na dohodak i to sam riješio. Ali nova Vlada koja je došla, Oreškovićeva nije riješila minimalno 40 milijuna kuna za te jedinice lokalne samouprave kroz Zakon o izvršenju državnog proračuna. Druga mjera je uvećani udio u šumskom doprinosu. I treća mjera je održavanje cesta koje bi država trebala plaćati za sve te jedinice. S obzirom da su one u brdskim područjima gdje snijeg zimi predstavlja ozbiljno ograničenje života i umanjuje kvalitetu života i tu smo predvidjeli isto tako financiranje. Dakle, ni Oreškovićeva Vlada, a ni ova u ovih tri mjeseca na žalost nije to privela kraju. I ja zato ne želim nikakvu odgovornost dalje snositi za te tri stvari. Za onu prvu sam riješio i to je to. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Grčiću. Izvolite. Kolega Grčič vi a i brojne kolege danas su spomenuli jednu riječ koja je izuzetno bitna, a to je transparentnost dakle stoga koristim i vašu raspravu, a i da još jedanput sa ovog mjesta svima nama, a i cjelokupnoj javnosti u Hrvatskoj kažem da nažalost nakon što smo 2016. godine prema indeksu percepcije korupcije za 2015. po prvi put u povijesti izašli iz kruga korumpiranih zemalja sa 51 bodom. Ove godine smo temeljem indekasa percepcije korupcije pali za dva boda i od 176 zemalja mi smo na 55. mjestu sa 51 bodom. Dakle, granica koja se smatra da zemlja nije korumpirana je 50 bodova. Prema tome upravo svaki registar, pa tako i registar ovih državnih potpora subvencija, registar male nabave je nešto što je neophodno jer svaki taj bod više na ljestvici korumpiranih zemalja smanjuje dotok kapitala u zemlji i zapravo stvara ozbiljne probleme i prema fondovima EU koje možemo koristiti jer svaka sumnja u korupciju u Hrvatskoj značit će da će nam sredstva biti manje dostupna. Prema tome, upozoravam na taj trend, dakle nakon što smo napokon izašli iz kruga korumpiranih zemalja, sada smo opet u tom krugu, a bojim se po svemu što se događa da taj trend u narednom periodu neće ići u dobrom smjeru. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na replici. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Grčiću, spominjali ste željeznice. Ne znam da li vam je poznato željeznice prije rata i željeznice danas. Nekada je brzina bila od Zagreba do Novske 130, sada je 60. Pa se pitam šta je tu urađeno na tim željeznicama da smo poboljšali? Znamo da smo od Slavonskog Broda do Tovarnika napravili brzu željeznicu ali ovu sramotu od Zagreba do Novske sa 60km/h, a tolike milijarde se upumpavaju stotine milijuna u željeznice, a ustvari nemamo ništa. Kažete napravili ste 26 novih vlakova. To mi je drago, to sam vidio, međutim često koristim željeznice, ja bih vam pokazao sliku i skoro sam prišao ovdje gdje su zamrznuti stakla iznutra i snijeg pada u vlak kada sam iz Zagreba prema Vinkovcima putovao vraćajući se iz Frankfurta. Još jedno pitanje. Zar je moguće Izvješće od 2013. da se danas donosi nakon skoro tri godine? U jednoj modernoj danas tehnologiji što bi je građani trebali vidjeti za pet, šest mjeseci, a da ne kažem svake godine pa mi to jednostavno nije mi jasno. Znam da se uložilo u Okučane kolodvor u Brod i nešto malo u Vinkovce, ali to nije poboljšanje željeznice. Mi na željeznicama imamo u infrastrukturi 100 sindikalaca, 36 profesionalaca i oni ostalih plaća od 10 do 15 i od 7 do 11 tisuća kuna. Ako je to poboljšanje svaka čast.

Izvolite. Kolega Mišić proces te obnove željeznica traje i to nije nešto. Pa to je ogromna infrastruktura, pa to su milijarde kuna koje treba tamo uložiti.

Ova dionica od Dugog Sela do Novske je zapravo upala u jedan problem, ima već godinu i pol čini mi se dana, a to je sa talijanskim izvođačem gdje traje jedan pravni spor koliko ja znam, sad ne znam detalje to nije moj resor, ali koliko znam postoji jedan pravni spor gdje jednostavno radovi na tom projektu su zastali. I očigledno ni SAFU ova naša agencija ni ljudi koji to vode u Ministarstvu prometa nikako da to presijeku. To je jedan gordijski čvor. Sjetite se i ove situacije sa Dugim Selom-Križevci, tri puta nam je padao natječaj. Dakle bili smo legalisti i apsolutno transparentni. Tri puta je iz određenih razloga padao natječaj za izgradnju te pruge. Na svu sreću evo sada se gradi i ja se nadam da će se nastaviti graditi, da će se napraviti. Tako i s ovim pravcem prema Rijeci, dakle napravljeni su i projekti i određeni natječaji za izradu projektne dokumentacije, to su dobili neki konzorcij strani jer su valjda bili konkurentniji i ovo i ono, rade na tome. To su sve ugovori koje smo mi ugovorili i koje vjerojatno sada za godinu ili u ovoj godini završavaju kada bi trebali krenuti ovi natječaji za izvedbu radova i uglavnom financiranje iz EU fondova, dakle čak i novce imamo. Čekamo projekte i evo kolega Tufekčić je radio tamo u Ministarstvu prometa i sigurno još bolje zna ovo šta ja kažem. To je to, dakle to je jedan proces koji traje, ne može to preko noći.

Poštovani kolega Grčić. U svojoj raspravi prije svega ste istaknuli da je neupitno donošenje ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama upravo zato što mu je cilj transparentnost i drago mi je što smo ovdje danas svi u sabornici na tom tragu jedinstveni. Dakle transparentnosti nikad previše. Ono što ste nadalje u svojoj raspravi spomenuli da ustvari biste željeli da je više potpora malom i srednjem poduzetništvu. Ja se tu s vama apsolutno slažem, ja bih isto tako rado da je toga puno više. A mislim da bi i naši sugrađani pogotovo mali poljoprivrednici, mali i srednji obrtnici voljeli da je toga bilo više pa i u vrijeme vaše Vlade što smo svjedoci da nije bilo tako. A upravo iz razloga što samim natječajima pogotovo kod dodjela potpora u poljoprivredi mali nisu imali šanse upravo zbog kriterija u natječaju koji su bili takvi kakvi jesu, da ako su se javili veliki oni nisu imali uopće šanse. A slično je bilo i kod potpora za male i srednje poduzetnike.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grčić, dakle nisam ni tada šutio i opet hvala vam dok ste bili ministar 100 jedinica lokalne samouprave na području Slavonije je dobilo pomoć. Na mojoj županiji ja mislim da je to 6 jedinica lokalne samouprave ne samo u vidu pomoći kroz potpore, nego čak i kroz povrat poreza i svega onoga što su ljudi mogli koristiti. Ono što je malo ostao onaj disbalans između PPDS-a i prve skupine tu je bilo malo problema, jer su PPDS je ostao prema odredbama važećeg zakona ipak u određenoj prednosti. Pa tako kod obnove obiteljskih kuća nije se moglo koristiti, prva skupina nije mogla koristiti ono što je mogao PPDS. Ako ih nema da se izrađuju, a kad ih ima da se poštuju i da se potpore kontroliraju. Spomenuli ste brodogradilišta 30 milijardi kuna. Brodogradilišta su stala na noge. Knjige narudžbe su pune, međutim malo je porinuća broda. Sad nam se javlja i problem da nam zavarivači odlaze u Italiju i da tamo imaju veće plaće. To je sve u sklopu toga što potpore iako damo i u poljoprivredi moramo ih kontrolirati. I kad spominjemo malo i srednje poduzetništvo i obrt posebno u odnosu na inovacije i nove tehnologije, potpora je bilo dovoljno. Problem je u provedbi i uvjetima koje su morali ispoštovati. Pa recimo ako vi imate to će biti vjerojatno tema i sutra na Saboru, ako imate poduzetnika, pa mu netko kaže vi dvije godine morate, imate pad prihoda i u te dvije godine ne smijete nikoga otpustiti pa možete koristiti tu potporu. To je loše, jer taj čovjek ne može to, ne može to ispoštovati i on tu potporu neće dobiti. Isto je tako recimo sa tumačenjem pojedinih odredbi o broju zaposlenih, pa onda ne znate više na koji pravilnik da se pozovete. I na kraju, ja se ne slažem da bi država trebala do kraja isfinancirati onaj i pomagati obrtnicima. Riječ je, ovdje je riječ i o županijama, o razvojnim agencijama gradova i općina koje moraju stati i čak osnivati fondove da pomognu svim tim obrtnicima u njihovom učešću u projektu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na replici. Prelazimo na sljedeću raspravu pojedinačnu. Uvaženi kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kad govorimo o Zakonu o potporama i ovome šta je predloženo ovdje kao i svi zastupnici ja mogu samo biti za i tražiti da idemo dalje što više u transparentnosti vezano uz iskazivanje potpora. Ali ono što je puno bitnije da idemo u smjeru efikasnosti potpora i većem utjecaju potpora koje država daje na hrvatsko gospodarstvo, na BDP, na ono šta će omogućiti nova radna mjesta, novi izvoz, novi rast industrijske proizvodnje i sve ono šta nam u biti u Hrvatskoj treba. Ovdje se dosta govorilo o tome koliko iznose te potpore i oko 2 i pol posto BDP-a je to u Hrvatskoj, znači nekih 9 milijardi kuna ovisno naravno od godine do godine. I onaj omjer koji je u okviru tih potpora, a dijelimo ih na one sektorske, odnosno vertikalne i horizontalne potpore u Hrvatskoj nije najpovoljnije. Znači mi 70% potpora dijelimo sektorski još uvijek u Hrvatskoj i to su potpore u kojima je nešto malo više govorio i kolega Grčić koje se odnose na prijevoz, na željeznice, na brodogradnju, na čelik. Znači na neke tradicionalne stvari koje država podupire a koje nemaju možda tako značajan utjecaj na gospodarstvo i na rast BDP-a i na zapošljavanje, ali imaju sigurno jedan efekt koji govori o kvaliteti života naših sugrađana, odnosno vrlo teško je očekivati da će itko ikada ići sa time da onemogući s obzirom na to kako naši ljudi žive i pogotovo kako je razvijena naša zemlja i sa puno otoka i sa puno na žalost nerazvijenih dijelova Hrvatske da ukida potpore za promet, odnosno za prijevoz. Tu nećemo sigurno dozvoliti da naši sugrađani nemaju kvalitetu života na otocima kao što imaju danas, odnosno da se taj standard smanjuje. I po meni još treba još više i raditi na tome da ljudi imaju i veću mogućnost bolje kvalitete života na hrvatskim otocima. Ono šta mnogi ne razumiju u RH jesu potpore horizontalne potpore koje utječu ne samo na zapošljavanje, rast izvoza, rast proizvodnje nego i dugoročne potpore primjerice u zaštitu okoliša koje znače ja bih rekao ne samo trenutno zapošljavanje. Jer dosta često je efekt zapošljavanja mali, ali kvaliteta života, odnosno troškovi koje ćemo imati u budućnosti a vezani su uz zaštitu okoliša i smanjenje onečišćenja okoliša koje će omogućiti kvalitetu života naših građana su nemjerljive i sa te strane smo mi u proteklim godinama najviše potpora davali upravo i u zaštitu okoliša pogotovo male i srednje poduzetnike koji se time bave. Također potpore vezane uz financiranje, uz HBOR ili uz subvenciju kamata preko poslovnih banaka koje također dajemo male i srednje poduzetnike koje omogućavaju ja bih rekao nešto konkurentniju poziciju naših poduzetnika i to se vidi u proteklim godinama koliko su u biti napravili iskorak mali i srednji poduzetnici i koliko je to u biti bitno i ono šta smo radili i ono šta bi država trebala raditi u budućnosti. Ono na što nismo previše obraćali pažnju je istraživanje i razvoj i Hrvatska još uvijek premalo izdvaja za istraživanje i razvoj. To je ispod 1% BDP-a, naš cilj je 2% BDP-a. I sa te strane upravo najnovije potpore iz fondova EU su vezane uz istraživanje i razvoj i tu treba što više uložiti kako bi također naši poduzetnici bili što konkurentniji i što bolje se pozicionirali na međunarodnom tržištu.

Pitanje u biti da li možemo napraviti tu iskorak i da li možemo još više novca osloboditi, a vjerojatno se sa prestankom subvencioniranja brodogradnje narednih godina može izdvojiti više novca za male i srednje poduzetnike. Ono šta izdvajanje iz proračuna, odnosno potpore može umanjiti je nerazumijevanje i loše vođenje politike sa državne razine. Na žalost, mi smo vidjeli nešto što će poništiti sav utjecaj možda i potpora koje vučemo iz EU narednih godina, a to je najavljeno poskupljenje struje iz Ministarstva energetike od 6% Ja ću sad podsjetiti to je na razini godine otprilike 5 stotina milijuna kuna više troška za naše poduzetnike i moguće i građane.

Govori paušalno 4, 5, 6% kao da se tu radi o nekoliko kuna, a ne o stotinama i tisućama kuna troška za naše građane i poduzetnike. I postavlja se pitanje zašto bi uopće struja poskupila za naše poduzetnike i na taj način umanjila kvalitetu i vrijednost potpora koje dobijaju naši poduzetnici iz državnog proračuna. Svi znamo da HEP ima dvije milijarde kuna dobiti godišnje. Nešto je tu nabacivao se brojkama kolega Bulj ujutro milijardu, milijardu i nešto za obnovljive izvore energije. I pitanje je zbog čega HEP ne može na konto te profitabilnosti izdržati taj nalet cijena i zbog čega mora opteretiti gospodarstvo i zbog čega mora opteretiti i građane Republike Hrvatske u ovoj godini svega mjesec i pol dana nakon što je premijer rekao očito u nekoordinaciji sa MOST-om da struja neće poskupiti. Danas imamo situaciju da će ići 6% gore. I na taj način rekao sam i ovaj rast horizontalnih potpora narednih godina de facto poništiti i još više opteretiti hrvatsko gospodarstvo. Samo se postavlja, naravno pitanje da li se tu radi o namjeri. Naravno da se pumpa cijena HEP-a kako bi se HEP prodao, može biti i to. Znači 6% rasta prihoda bi mogao biti jedna dobra uvertira za ono što se radi sad u potajici, a to je prodaja HEP-a.

Samo za male i srednje poduzetnike radi se oko 2 milijarde eura na godišnjoj razini do 2020. godine. Ovih godina se očekuje, znači ove i sljedeće godine i 2019. najveći dio od tog novca i uvjeren sam da će to dosta pomoći našim tvrtkama ukoliko nema naravno ovog ja bih rekao lošeg djelovanja sa političke razine koji se sad evo pojavljuje kroz dizanje cijene struje. Doduše danas je ministar Dobrović rekao da je PDV spušten za struju sa 25 na 10% Ne? Gospodin ne zna da je u biti 13% PDV na struju, a ne 10. Ali dobro, to je još malo ja bih rekao nesnalaženja u tome dijelu. Ovime smo završili sa raspravom pojedinačnom. Nastavljamo sa replikom gospodina Nenada Stazića iza stanke koju određujem do 15,00 sati.